Evo poštovane kolegice i kolege, sad smo se malo ovaj provjetrili, pa ćemo nastaviti dalje. Sad će biti na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnik Tomašević i poštovana zastupnica Benčić. Prvo kolko shvaćam poštovani zastupnik Tomašević, izvolite.

Mislim ja bih počeo s obzirom da smo rekli da je stanka do 19 i 20, ali ne vidim ovdje predstavnike predlagatelja, pa mislim da bi to bilo korektno da predstavnik predlagatelja bar jedan je ovdje. … [[Upadica se ne razumije]] Dobro, dobro, sve u redu, ja ću pričekat, nema problema, samo, jel.

Mogu ja čekat ja bi reko, ovo nam je radno mjesto, radno vrijeme nema, tako i tako, tako da kolko traje rasprava, tolko traje rasprava. Evo, predlagatelji su tu, izvolite poštovani zastupniče Tomašević. Zahvaljujem. Što se tiče stavova Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, prema nama je zapravo izvanredno stanje zapravo već stupilo na snagu iako to vladajuća većina ne želi priznati, niti Vlada RH i čl. 17. zapravo bi se trebao aktivirati odnosno trebali bi se ponašati prema čl. 17. Ustava koji jasno kaže da u slučajevima ovakvih prirodnih ajmo reć nepogoda, a ovo nije uzrokovano od strane čovjeka, niti je ratna ugroza, znači moglo bi se svesti po meni pod prirodne nekakve nepogode ili slično, da ograničavanje sloboda i prava koja su ustavom zajamčena može biti samo dvotrećinskom većinom u HS izglasana, znači, bilo kakvo ograničavanje ustavom zajamčenih prava i sloboda. A kad govorimo o pravu na nepovredivost doma ili slobodi javnog okupljanja, to su definitivno ustavom zajamčena prava i slobode, može biti isključivo dvotrećinskom većinom izglasano u HS. To nije detalj, mi živimo u demokratskom društvu i čak i u ovakvim krizama, a ovo je ozbiljna zdravstvena kriza, moramo se držati i nekakvih procedura i demokratskih standarda. Ne mogu se oni suspendirati samo tako. Isto tako, ja se slažem sa kolegom, kolegom Pupovcem koji je rekao da bi bilo dobro da smo prije raspravljali o ovome, u tom smislu se slažem jer smo mi kao klub u saborsku proceduru prije gotovo dva mjeseca upravo predali zaključak da raspravljamo i o ovakvim mjerama i o svim mjerama prema pragovima koji su jasno definirali kad dođemo do broja hospitaliziranih A idu mjere X, kad dođemo do broja hospitaliziranih i broja na respiratorima B idu mjere Y itd. itd. Kaže kolega Beroš na taj prijedlog da je lako bit general poslije bitke. Al ne, mi smo bili generali bitke jer smo to govorili prije gotovo dva mjeseca i upozoravali na temelju predikcija Svjetske zdravstvene organizacije čak sredinom listopada šta će se desiti sa brojem umrlih do kraja studenog. To nisu bile, nismo mi tu bili ne znam šta, nismo imali mi poseban model za to, to su bili modeli Svjetske zdravstvene organizacije i prije nego što je Đikić, znači znanstvenik Đikić upozorio šta će biti sa brojem umrlih do kraja studenog, što se nažalost obistinilo i prije kraja studenog od 1500 umrlih. Znači mi nismo bili generali poslije bitke, mi smo upozoravali prije bitke na to, ali nas se nije slušalo i taj se zaključak koji nije bio vezan samo za predikciju mjera koje bi bile objektivne, koje bi onda građani puno lakše prihvatili jer bi vidjeli točno šta znači određeni broj hospitaliziranih, kakve ih mjere mogu, mogu, mogu predvidjet, kakve ih čekaju mjere i ne bi imali osjećaj da se donose odluke od danas do sutra s obzirom na partikularne stranačke interese HDZ-a, što sada vjerujte mi imaju osjećaj jer ste im za to dali jako puno povoda, jako puno povoda. I kaže se, rekli ste ministre Beroš da ste balansirali između ekonomije i epidemioloških mjera. Međutim, ono što smo mi predlagali nema veze s ekonomijom neke od tih prijedloga. Primjerice, zašto smo mi odustali sredinom listopada od, od praćenja kontakata? Pa naravno da 103 epidemiologa u cijeloj državi ne mogu pratiti i nazivati sve kontakte zaraženih, pa to je jasno ko dan. Al zar nije se mogao uspostaviti sustav da se iskoristi i članove civilne zaštite i volontere da to rade uz nadzor epidemiologa, a ne da to epidemiolozi sami rade? Pa to je nemoguće, al nismo zbog toga trebali napustiti sustav praćenja kontakata iz kojeg je do tada dolazilo, ako se ne varam, 60% novozaraženih je bilo upravo od kontakata i da smo to tada ovladali time umjesto da smo to napustili ne bi imali sad ovakvu situaciju. Ne bi imali sada ovakvu situaciju. I prije nego što mi kažete pa ne mogu bilo tko od volontera civilne zaštite raditi takav posao, pa zar mogu samo zaraženi raditi. Sad, onda se očekivalo da zaraženi sami kontaktiraju svoj kontakte, jesu oni educirani za to bolje od volontera civilne zaštite. Mjere koje smo predlagali poput rada od kuće u javnom sektoru kako bi to imalo utjecaja na ekonomiju, imalo bi minimalno utjecaja na ekonomiju. Moglo se tada već raditi kad se vidjelo gdje to ide. Znači predlagali smo postepeno mjere da se uvode kako ne bi išli iz jednog ekstrema u drugi, a sad to radimo. Što se tiče ovih primjera, već je rečeno.

A nije to jedini primjer gdje Vlada svojim primjerom nije pokazivala kako to treba raditi. Bilo je još puno primjera gdje sjednice Vlade su bile, nije se održavao na sjednicama Vlade razmak od 2 metra, bile su pod maskama, ali nije bio na početku razmak od 2 metra kada se u zatvorenim prostorima to preporučalo za sve druge. Bilo je još takvih primjera. Znači ono što vrijedi za volove ne vrijedi za bogove i naravno da ljudi onda ne prihvaćaju nikakve mjere, izgubili su povjerenje u stožer. Mogao bi sad jako puno i drugih primjera navoditi, ali hoću na kraju završit samo sa jednim primjerom, a to je da početkom listopada obično u zdravstvenom sustavu kreće za zdravstveno osoblje cijepljenje protiv gripe. Mi smo sada u prosincu i dalje zdravstveni djelatnici, svi zdravstveni djelatnici ne samo oni koji su na Covid odjelima nisu dobili mogućnost da se cijepe protiv gripe. Odgovorno to tvrdim. Zašto to odgovorno tvrdim? Jer sam ja morao budući ste pustili, budući da je bilo cjepivo protiv gripe u slobodnoj prodaji pa su ga čak i firme kupovale na veliko za svoje zaposlenike, a zdravstveni sustav nije omogućio svim zdravstvenim zaposlenicima da se cijepe protiv gripe. Pa imam sada situaciju, evo iz osobnog iskustva, da moji roditelji koji su kupili cjepivo za mene, ja sam to cjepivo na kraju dao zdravstvenoj djelatnici koja nažalost ne može dobiti cjepivo. I kad ono počne djelovati trebat će proći 3 tjedna, što znači da, čak i da sad nabavite cjepiva za sve do Božića će trebati proći da počne cjepivo djelovati, a mi dobro vrlo znamo šta znači kombinacija imati kombinaciju gripe i Covida-19, šta znači ta kombinacija. Znači po meni je to samo još jedan primjer sramote hrvatskog zdravstvenog sustava, hrvatske Vlade pa i hrvatske države u cjelini, ako to u ovoj krizi nismo uspjeli omogućiti za sve zdravstvene djelatnike da se cijepe protiv gripe na vrijeme nego neki i dalje nemaju tu mogućnost, a izloženiji su od svih nas tome. I zato se ja na kraju nisam cijepio protiv gripe jer je moje cjepivo otišlo jednoj zdravstvenoj djelatnici kojoj je to puno poštovana zastupnica Benčić.

Zahvaljujem se. Poštovani ministre meni ste osobno rekli dakle, da niste znali i da se nije moglo znati prije mjesec i pol dana kakva će biti situacija i da se nije moglo na temelju toga predvidjeti koje mjere treba uvoditi. Znači, ja ne mogu prihvatiti uopće da netko kaže da nije mogao znati kada su postojali podaci, izračuni i predikcije i od Svjetske zdravstvene organizacije i od EU i od drugih zemalja članica EU i na kraju krajeva od naših znanstvenika, evo od jednog za kojeg ste mislili da je višak u vašem znanstvenom vijeću prof. Đikića koje su se sve, ali baš sve te predikcije su se pokazale točnima do kraja studenoga. Mi smo kad smo predlagali naše mjere u listopadu temeljem te mjere, na tim podacima provjeravali ih, gledali koji je konzervativna procjena, koja je druga. Da li vi to niste mogli napraviti? Da li mi nismo mogli sredinom listopada reći da idemo organizirati službu praćenja kontakata na održivi način, a ne prebacivati s epidemiologa na doktore opće prakse koji ko da nemaju posla, ko da ih imamo viška jer inače čačkaju uho na poslu pa nemaju drugog posla nego da zovu ljude. Nismo to mogli organizirati, a danas govorite ovdje da su to stvari za koje se prije mjesec i pol dana moglo znati. Ono što je naš problem, nisu mjere, nisu čak ni sankcije, nego je problem kada se preskaču instance odgovornosti. Ako Vlada nije odradila svoj dio odgovornosti ne možete i ne damo vam da prebacujete tu odgovornost isključivo na građane. Odradite svoj dio posla, odradite ustrojavanje službe praćenja kontakata, odradite pitanje većeg broja testiranja [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] kad vi to Izvolite.

Poštovani ministre, poštovani državni tajnici, pa moram reći evo da već smo ovdje 5 sati, 4 sata, malo više i da ja ne mogu shvatiti da pojedini oporbeni zastupnici 9 mjeseci nakon što Hrvatska, hrvatska Vlada, Stožer civilne zaštite pa i ovaj sabor donosi zakone i provodi mjere za zaštitu građana od epidemije Covida-19 i još ne shvaća da je ovo što radimo u skladu sa Ustavom, da je to u skladu sa Člankom 16. Ustava. Ustava sloboda i prava građana mogu zakonom, dakle ne voljom nekoga, nego zakonom ograničiti kad je u pitanju ugroza zdravlja građana RH. I da se ti zakoni kojima se ograničavaju prava i slobode naših građana donose natpolovičnom većinom svih zastupnika u Hrvatskom saboru, tj. sa 76.

Istražni zatvor je jedno od bitnih smanjivanja prava građana, ograničavanje ovih prava i sloboda i taj zakon se donosi natpolovičnom većinom. Vi ovdje govorite o nečem drugom što Hrvatski sabor nije proglasio. Da je Hrvatski sabor proglasio okolnosti iz Članka 17.

I vama to nije jasno. Ustavni sud je rekao da zakonodavac je vlast sam odrediti hoće li borbu protiv epidemije voditi zakonima utemeljenim na Članku 16. Ustava kojim je propisano da se prava i slobode mogu ograničavati kad je u pitanju ugroza zdravlja ili se prebaciti u drugi model rada na Članak 17. U pravu ste u drugome. Vi možete propitkivati jesu li ove mjere razmjerne, to imaju u pravu i probali su i Ustavni sud je to srušio. Vi imate pravo danas, sutra, prekosutra kad se zakon donese Ustavnom sudu podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti ovih izmjena zakona i reći da li su one bile razmjerne u naravi ugroze, ali da ih je zakon donio, ali ih sabor donio u povlaštenom, u svom radu utemeljenom na Ustavu tu opće nema dileme više i o tome nema potrebe govoriti. Druga stvar koju vam želim reći. Zagovarate Članak 17. Ustava 9 mjeseci.

Što se niste potrudili napisati? Pišete interpelacije svaki dan interpelacija nova, svaki tjedan interpelacija jedna ili neki drugi akt. Napišite odluku iz Članka 17., pobrinite se i napišite je pa ćemo vam odgovorit na to. Niste napisali osim što vam to samo posluži za u jednoj raspravi pokušati obezvrijediti ovo što se ovdje radi. Niti jedna država članica EU poštovana gospodo, niti jedna, ni one najuspješnije, ni one manje uspješne, nisu ovlasti parlamenta odnosno borbu protiv korupcije sveli na parlamente svoje, nego su odredili vlade. Vlade i njihova tijela, a Francuska pročitajte malo imam izvješće cijene EU, a Francuska je sve to spustila na ministra zdravstva, a premijer Francuski može dekretom ovo što mi ovdje govorimo, dekretom zabraniti izlazak iz stana, francuski premijer. A vi nama ovdje docirate u nečemu što u saboru mi donosimo i govorite da smo obezvrijedili sabor. Sabor je u svom 9. sazivu boreći odnosno dok se Hrvatska bori protiv epidemije raspravio 19 akata, 19 zakona, 19 zakona kojima smo propisivali mjere za zaštitu zdravlja građana i mjere za zaštitu zdravlja gospodarstva, a već smo u ovom sazivu 8 puta raspravljali o mjerama kojima se borimo protiv, protiv ove epidemije.

Zahvaljujem se. Meni je jasno bi vama bilo drago da imamo polupredsjednički sustav u kojem parlament ne bi kontrolirao na način na koji je predviđen našim Ustavom ni Vladu niti predsjednika Republike jer ste vjerojatno na njega mislili kad ste govorili, nego imate ovaj sustav gdje vas nažalost mi moramo kontrolirati, a vi to opstruirate na sve moguće načine. Naime, Članak 17. predviđa izvanredno stanje koje je fakt, pitanje je da li mi jesmo u izvanrednom stanju, kolege su to već nabrajale pa nema potrebe da ja to nabrajam koja su to obilježja izvanrednog stanja u kojima živimo, pitajte bilo kojeg građanina na cesti da li smatra da smo u izvanrednom stanju.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Benčić, ne trebate prijeti prstom ja vas i bez toga razumijem. Dakle, pročitajte konačno Članak 16. i Članak 17., Članak 16. Ustava izrijekom spominje zaštitu zdravlja, izrijekom.

Ali vi ste do kraja kontradiktorni, vi govorite o izvanrednom stanju, zagovarate onda ne znam policijski sat, da državna tijela ne rade, da ne funkcionira sudbena vlast.

Kolegice Benčić vi ste digli povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? Da digla sam povredu Poslovnika, Članka 238. zato što gospodin Bačić osim što krivo interpretira i vrijeđa navodi stvari koje apsolutno nitko od nas nije rekao. Niti smo pozivali na tulumarenje dapače rekli smo da jesmo za mjere da ih je trebalo uvest ranije niti smo na bilo koji način u tom smislu bili kontradiktorni jer tražimo čitavo vrijeme isto.

Ja vam temeljem Članka 240. stavak 1. izričem opomenu s oduzimanjem riječi za sada, ovaj čas, jel. To vam je druga opomena. Kolega Bačiću ja se u načelu čak mogu i s vama i složit. Mi preispitujemo razmjernost jedne od ovih mjera je li ona se može podvesti pod Članak 16. ili su ograničenja ljudskih prava samo u tom slučaju tolikog razmjera da bi bilo potrebno primijeniti Članak 17., dakle mi se jako dobro razumijemo. Vi želite letivcu kad se primjenjuje Članak 17. dignuti što više da ga morate primjenjivati što rjeđe, a nadate se da ga nećete primijeniti nikada, a mi želimo upozoriti da ako pristanemo na to da se ta letivca stalno podiže da se može doći do situacije da će nam značajno ograničenje ljudskih prava pod firmom zaštite zdravlja postati nešto normalno otprilike kao žaba.

Zahvaljujem kolega Bauk, vi razumijete bolje nego gospođa Benčić, ona to ne razumije ništa, vi to razumijete. Naime, ona kaže, ona kaže, ona kaže da, da mi ne želimo kontrolu, kontrolu, pa tko donosi ovaj zakon, jel ovaj zakon donosi neko predstavničko vijeće neke male općine ili grada. Ovaj zakon kojima se ograničavaju ljudska prava sukladno Članku 16. donosi sabor samo što vi mislite i tu griješite da to treba donijeti dvotrećinskom većinom jer vi valjda ne dvojite da bi to trebalo napraviti nego vama je dvojba je li to treba dvotrećinskom ili kvalificirano, e mi tvrdimo i to je Ustavni sud potvrdio da se može kvalificiranom većinom. I tu kolega Bauk vi sad griješite jer vi znate da su sva ograničenja ljudskih prava u Hrvatskoj donešena natpolovičnom većinom svih zastupnika.

Zahvaljujem. Htjela bih vas samo zamoliti da mi pojasnite jednu stvar kad govorite o razmjernosti mjera. U ožujku kad smo imali višestruko manje brojeve razmjerna mjera tadašnjem stanju pandemije je potpuni lockdown zatvaranje gospodarstva, zatvaranje škola. Sada sa puno gorom situacijom u pandemijom razmjerna mjera je bitna samo da nosimo maske. Gospođo Glamuzina, mjere koje su zakonom predviđene tada ih je koristio Stožer civilne zaštite pod nadzorom Vlade. Sada taj isti stožer ocjenjuje da ta mjere koje smo tada propisali Zakonom o zaštiti pučanstva nisu dovoljne i sada uvodimo 3 nove mjere. Pročitajte ovaj zakon, 3 nove mjere uvodimo. Dakle pored onih, pored onih mjera koje je zakon predvidio, ne koje je stožer donio, nego koje je zakon predvidio sada unosimo još 3 mjere. Mjera obveznog nošenja maske, zabrana javnog okupljanja i okupljanja na privatnim mjestima. To su te 3 mjere koje sada donosimo i opet ih donosimo u skladu s Ustavom. Dakle, nismo ovim zakonom one mjere koje su donesene kada je bio lockdown poništili pa i više nisu na snazi. One i dalje ostaju, one su u zakonu i Stožer civilne zaštite dio tih mjera, ne sve, dio mjera provodi, dio mjera.

Ustava jer specifično spominje zdravlje, kao da u Članku 17. gdje imamo prirodne nepogode i ratno stanje to neće imati posljedice na zdravlje ljudi. Pa ne isključuje Članak 17., Članak 16. to su, znači ja i dalje smatram da ovakve mjere koje na ovaj način ograničavaju slobode i prave jesu de facto izvanredno stanje i da se trebaju donositi dvotrećinskom većinom u hrvatskom parlamentu. A kad kažete da su sve druge europske zemlje, da nigdje nije Vlada prebacila svoje ovlasti na parlament u borbi niste rekli čak ni protiv korone, rekli ste protiv korupcije jer vam je to očito stalno na pameti, to je ono Freudovski lapsus. Isto ko što ste sutra, kad bi trebali imati istražno povjerenstvo makli ga sa dnevnoga reda, jer mi smo, pitate zašto nismo napisali odluku, napisali smo zaključak i zakopali ste ga u dnevni red i ne stavljate ga plenarnu raspravu. Zaključak o mjerama oko borbe protiv korona krize. Gospodine Tomaševiću imate pravo na to mišljenje, ali ste uporni razumijete. Odgovornost za vođenje države ima ova vladajuća većina. Vi imate pravo svim dozvoljenim demokratskim sredstvima uključujući i provjeravanje da li je ovo što mi radimo u skladu sa Ustavom, imate na to pravo. I vi se imate pravo s time ne slagati. Ali ne možete nam reći da mi ne radimo u skladu sa Ustavom. To je razlika između nas i vas. Što vi il to ne razumijete ili ne želite razumjeti. Vi mislite da mi trebamo proglasiti izvanredno stanje, a mi mislimo da se možemo u ovim okolnostima nositi sa modelom kojega sada vodimo, a to je da bez proglašavanja izvanrednoga stanja propisujemo mjere i među njima i ograničavanja ljudskih prava na temelju zakona koji donosi nitko drugi do ovog sabora. Samo što je između nas i vas razlika što mi mislimo da to možemo brže, efikasnije donositi na ovaj način ostavljajući Vladi i stožeru da te mjere provodi, a vi mislite da treba svaku mjeru [[Upadica: Hvala.]] svaku mjeru provoditi ovdje kroz

U tom trenutku najavili ste da vi u HDZ-u razmišljate o aktivaciji čl. 17. kada ste svjesni činjenice da udarate na ljudska i građanska i ustavna prava želeći pratiti njihovo kretanje putem mobitela morate ići ovim putem. Preko noći ste od toga odustali, od aktivacije čl. 17. ali ste na sreću odustali i od praćenja naših građana. Sad vi meni lijepo recite, u čemu je razlika između vašeg mišljenja u 3. mjesecu i danas i u čemu je razlika u tome da se prati građane putem mobitela i da im se upada u privatne prostore?

Prvo ću vam na ovaj prvi dio odgovoriti, dakle prvo ću vam na ovaj prvi dio odgovoriti da smo razmišljali i jasno je da smo vagajući što bi za državu bilo dobro, djelotvorno, efikasno odlučili se za ovaj model jer ako vi mislite da bi HS dvotrećinskom većinom trebao odlučivati o svakoj mjeri o kojoj odlučuje Vlada i stožer onda ne znam gdje bi nas to dovelo. Ja sam to i sinoć rekao i nekoliko puta ovdje. U ovom trenutku je na Dugom otoku žarište pandemije covida, hoće li Sabor ovdje odlučivati dvotrećinskom većinom da li ćemo u karantenu samo staviti Božavu ili možda i Sali ili možda i Brbinj ili možda i Zaglav, to smo mi od toga

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Šimičevića. Uvaženi zastupniče. Evo mi se nalazimo u pandemiji o kojoj kada se pojavila nismo imali pojma, sad isto tako znamo dosta, znamo više nego što je bilo na početku ali i danas ne znamo dovoljno. I mi ovdje sada donosimo izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i ja ovom prilikom želim zahvaliti i stožeru i ministru Berošu na trudu i traženju najboljih rješenja. I sad kada se koristi čl. 16. koji je kristalno jasan odmah se pojavljuje pitanje da se ugrožavaju slobode odnosno da se puni državni proračun sa nazovimo tako ovim propisanim kaznama.

Dok mi ovdje raspravljamo o nečemu što smo već u bezbroj navrata u HS raspravljali, van ovog Sabora događa se jedna strašna bolest i ja moram dodati priznanje njima koji su u ovom trenutku na prvoj crti bojišnice, to su liječnici, to su medicinske sestre, to je zdravstveno osoblje. I umjesto da s našim porukama i našim zalaganjem koji možemo napraviti, a to je da kao saborski zastupnici donesemo one zakone koji će njima olakšati posao, mi ovdje propitkivamo nešto što je već daleko iza nas. I ja u ovoj raspravi moram reći ne vidim neku veliku svrhu ove rasprave osim da nezadovoljni zastupnici i netko drugi ovo što HS donese temeljem Ustava propitkivati na Ustavnom sudu da li su te mjere koje mi donosimo razmjerne i u tome je svrha ove rasprave.

Kolega Bačiću, svijet i Hrvatska se nalaze u krizi i svaka mjera koja se poduzme podrazumijeva se da će se nešto morati žrtvovati. Stožer i Vlada za razliku od kritičara ipak moraju voditi računa o sveukupnom interesu javnosti i društva, ne samo pojedine skupine jer ako bi pitali zdravstvene djelatnike oni bi sigurno rekli zatvorite sve, ako bi pitali vlasnike fitness centara, obrtnike, ugostitelje oni bi rekli ostavite nas otvorenima, tako da je jako važno da se upravlja procesima na jedan odmjeren i racionalan način kako bi se što manje žrtvovalo i prouzročila što manja šteta. Zato bih vas htjela pitati jer danas se ovdje dosta raspravlja o tome hoće li se ugroziti ljudska prava građana ovim zakonom?

Da mi ovim zakonom to je više nego jasno ograničavamo određena prava građana, mi držimo da su te mjere razmjerne ugrozi koja se u ovom trenutku događa širenjem bolesti, međutim ovim istim zakonom ostavljamo policiji iste one ovlasti koje je policija imala već i sada, a to je da policija može kada za to postoji osnovana sumnja da netko krši zakon u vlastitom stanu doći na vrata, utvrditi da li se tamo doista krši zakon ili ne i kada je u pitanju remećenje javnog reda i mira i kada je u pitanju nasilje u obitelji i kada je u pitanju sumnja na počinjenje kaznenog djela u pojedinom domu.

Poštovani kolega Bačić. Ono što nas sve zabrinjava da ste vi najprije uveli ovaj nekakav blagi lockdown, a onda ste išli pregovarati sa poduzetnicima, sa obrtnicima. Brine nas sve ta stihija u donošenju mjera, brine nas što nemate nikakve produktivne modele, dakle to su moje kolege prije mene upozorili … . / .0 mi ne znamo što želimo postići i kakav je naš cilj oko broja zaraženih ljudi koji su u bolnicama da bismo mjere ublažavali ili možda kakva situacija treba biti na terenu da bi išle još strože mjere. Na to nam niste dali odgovore, mi smo svjesni ozbiljnosti situacije, mi smo danas ovdje jako ozbiljni, ali vi niste ozbiljni. I ono što je zabrinjavajuće poštovani ministre to vam i ja želim poručiti da ste rekli i pozvali ljude da prijavljuju svoje susjede. Kolega Grmoja više puta je i ministar zdravstva i potpredsjednik Vlade i predsjednik Vlade i članovi stožera su govorili da su mjere stupnjevane i donesene kao odgovor na situaciju koja je i predvidiva ili koja se događa. Ja ću vam samo reći jednu stvar, u ovom trenutku u Republici Sloveniji nama susjednoj državi, mjesec dana, mjesec dana su na snazi najoštrije mjere lockdown otprilike sličan onome ako ne i jači od onoga kojeg smo mi imali u 3. mjesecu. I znate šta je rezultat? Danas Republika Slovenija bilježi rekord u broju zaraženih i u broju umrlih.

Poštovani zastupniče, nekako se meni čini ova rasprava od strane naše opozicije hoćemo nećemo mjere. Kada kažemo da imamo mjere vezane za obavezu nošenja maske i kazne vezane za nenošenje onda nam govore da treba narod pridobiti da prihvati maske dok s druge strane nam govore da smo predugo imali preporuke i preblage mjere i da smo tu zakasnili sa vremenom. Kada nam govore da trebamo imati mjere na ugled u neke druge države, a upravo one imaju i maske i kazne za maske onda to kad se radi o drugim državama ističe se kao dobra mjera i poštivanje odluka, a kada to mi radimo onda to nije dobro. Također sve te europske države su uvele slične mjere, čak i strože, a znamo da su upravo one u prednosti [[Upadica: Hvala.]] u poštivanju ljudskih prava. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Murganić, moj je dojam, a možda se varam neću tu do kraja biti siguran da oporba drži kada bi ove mjere koje je sada ministra predložio bile predložene prema Članku 17. i donesene dvotrećinskom većinom da bi onda bile ok, da bi bile primjerene.

Poštovani kolega Bačić mene žalosti što cijelo vrijeme od strane oporbe se ovdje želi nametnuti teza o protuustavnosti ovih predloženih mjera u stvari cijelog ovog zakonskog okvira koji imamo i u pogledu stožera, pa danas smo čuli da sve što donosimo praktički želimo nešto retroaktivno ozakoniti što stvarno nema nikakvog uporišta. Ja bih samo istine radi i radi javnosti koja nas gleda htjela pročitati jednu rečenicu iz rješenja Ustavnog suda koji kaže: Suprotno navodima predlagatelja koji su tražili ocjenu ustavnosti Ustav ne nalaže Hrvatskom saboru da se zakoni odnosno odluke i mjere kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode donose isključivo na temelju Članka 17. Ustava.

Evo ja sam rekao oporbi i sad im poručujem da umjesto što dnevno, na dnevnoj razini predbacuju vladajućima da postupa protuustavno napišu taj dokument u kojemu će predložiti aktivaciju Članka 17. i neka propišu koje to mjere bi oni donijeli ovdje u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom kako bi se efikasno borili protiv pandemije Covida-19. Evo ja ih i sad pozivam napišite, koje su mjere, do koje bi razine one išle, da li bi one išle do razine npr. hoće li na Trešnjevačkom placu dvije bake na štandu biti udaljene jedna od druge 3 ili 4 metra, pa ćemo onda to dvotrećinskom većinom odlučivat ili će propisati samo mjere da se zabranjuje okupljanje, da se dakle one mjere načelne razine. Ja ih tu pozivam da to napišu i da idu detaljno s tom odlukom koja će biti provediva i za policiju i [[Upadica: Hvala.]] za Državni inspektorat i za sve druge i zdravstvene djelatnike i za sve druge službenike. Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu, a ta će biti poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege u svakoj kriznoj situaciji, a ova epidemija korona virusa je najveća od Domovinskog rata bitno je slati jasne nedvosmislene i ohrabrujuće poruke. Nikako nije dobro stvarati paniku, širiti dezinformacije, prozivati i vrijeđati jer to je put u eskalaciju epidemije, a upravo to se dogodilo u Varaždinskoj županiji. Tako kada govorimo o Varaždinskoj županiji iz medija saznajemo, citiram „Reportaža iz Varaždinske bolnice, ovdje je ratno stanje“ ili „Kapaciteti Varaždinske bolnice su puni, prvi put pacijenti smješteni u šatore“ i niz sličnih naslova i natpisa. Međutim, zbog čega se oboljele, a pogotovo starije osobe koje su cijeli svoj život radile, stvarale, gradile, izdvajale iz svoje plaće za poreze, prireze, doprinose između ostalog i za zdravstveno osiguranje, smješta u šatore ako je pola bolnice prazno? Naime, taj je dan prema mojim saznanjima u Općoj bolnici Varaždin koja se nalazi na tri lokacije i to u Varaždinu, Novom Marofu i Klenovniku bilo ukupno 1039 bolesničkih kreveta od toga 278 za covid oboljele, na liječenju je taj dan bilo 448 oboljelih od toga 207 od covida. Iz navedenog proizlazi da je ukupno 591 krevet bio prazan od čega 71 covid krevet. Stoga se postavlja pitanje, zbog čega se naše građene državljane RH slalo u šatore ako je više od pola bolničkih kapaciteta bilo slobodno? Potom, Opća bolnica Varaždin je bolnica paviljonskog tipa tj. sastoji se od desetak odvojenih zgrada. Covid bolnica je najprije bila smještena na jedan kat Kirurgije, kada je epidemija zahvatila Kirurgiju pridodan joj je jedan kat na interni, kada je sve buknulo i tamo pridodani su joj prostori u Klenovniku i Novom Marofu. Nasuprot tome u Zagrebu, prvenstveno zbog njegove veličine je cijela jedna bolnica izdvojena i proglašena covid bolnicom, ostale se nisu dirale da se zaraza ne proširi, prvenstveno na zdravstvene djelatnike i ostale oboljele. Stoga se nameće pitanje, zbog čega se takav model nije primijenio i u Varaždinskoj županiji? Zašto se jednu zgradu ili jednu od lokacije nije namijenilo samo za covid oboljele? Potom, prozivanje i vrijeđanje zasigurno neće pomoći nikome, a pogotovo ne u ovoj situaciji. Prozvati dvije mlade osobe neuspješnom djecom uspješnih roditelja nije primjereno nikome, a pogotovo ne jednom županu. Ti naši mladi sugrađani su odlučili ostati u Hrvatskoj, ovdje rade, stvaraju, zapošljavaju i normalno je da se boje kako će epidemija utjecati i na njih i na njihove uposlenike. Nikoga nisu oštetili, unesrećili ili ugrozili i ne zaslužuju da ih se proziva, a kamoli vrijeđa. Iz svega navedenog proizlazi niz otvorenih pitanja, kako je moguće da mjere nacionalnog stožera ne daju rezultate jedino u Varaždinskoj županiji? Ako smo već na proljeće znali da nas krajem godine čeka novi još žešći val, na koji se način županijski stožer pripremio na njega?

Da li se vodila briga o ugledu RH i idućoj turističkoj sezoni? Koje će posljedice epidemija korona virusa prouzročiti gospodarstvu, tržištu rada odnosno društvu u cjelini? itd., itd. Završno, od prvog dana se držim i pozivam sve da se drže propisanih mjera, jedino zajedno pridržavajući se svih mjera, uvažavajući se, pomažući potrebitima možemo prebroditi ovu nepogodu i upravo zbog toga ću podržati donošenje ovih zakonskih izmjena.

Poštovani kolega Stričak. Čini mi se da je u Varaždinskoj županiji ako ja mogu to prokomentirati iz Zagreba kao da je kampanja za lokalne izbore već počela.

Općenito mislim da je tema zdravstva u veliko većini tema koja je nadstranačkog karaktera i kao što ste na samom početku spomenuli one emocije, onaj osjećaj zajedništva jedinstva koliko god to nama ponekad političarima izgledalo kao floskula to smo vidjeli samo u jednom drugom obliku kada je bilo Svjetsko nogometno prvenstvo. I ja mislim da ovo što ste vi rekli na samome kraju, da apsolutno svi bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali moramo se zalagati za zajedništvo i jedinstvo jer će i do doprinijeti boljim ishodima za oboljele od covida. Ova epidemija sigurno nije dobra da se koristi u kojekakve politikantske svrhe, a upravo to se događa u Varaždinu.

Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovani saborski zastupniče iz moje Varaždinske županije, dakle rekli ste u svojem izlaganju i naveli ste se kao, kao Varaždinska županija kao primjer gdje je bolnica iznijela strahoviti teret i još ga uvijek nosi i još je uvijek pred njom. S tim teretom se nosi jako dobro i tu se slažem s vama da su neke izjave sigurno pretjerane. Međutim, kada se pogledaju smrti i kada se pogledaju oboljeli onda bi vas sada pitala da li vi mislite da se je sve to moglo izbjeći da se je mjerama preveniralo takvo stanje koje imamo danas u varaždinskoj bolnici koje je između najtežih u Europi? Uvažena zastupnice širiti dezinformacije, prozivati, vrijeđati, tvrditi da je u Varaždinu doslovno, ravnatelj Kudelić je izjavio ratno stanje, župan Čačić je tražio uvođenje policijskog sata i ako će zbog sve te dramaturgije biti bolje, a ja prvi podržavam tu njihovu dramatrugiju. Međutim, oboljelima to sigurno neće pomoći, pogotovo ne sijanje straha i panike. Tjedan dana o Varaždinu se piše samo u negativnom kontekstu. Ti liječnici, tehničari, medicinske sestre koje daju od sebe sve, zadnji atom snage, nisu zaslužili takve natpise.

Evo kolega Stričak dolazi iz Varaždinske županije, a ja iz Međimurja i jako dobro znamo kakva je situacija u našim dvjema županijama da smo već neko vrijeme u vrhu zahvaćenosti u RH. Čisto radi pojašnjenja zašto treba pažljivo razgovarati o broju kreveta. Znači ja radim u bolnici i jako dobro znam što znači broj kreveta koji je na raspolaganju, to evo da bude čisto jasno, dakle morate znati da ne mogu svi kreveti koji stoje u bolnici kao jedna brojka ne mogu biti popunjeni, vi u jednoj sobi koja je trokrevetna ne možete imati sva tri kreveta popunjena morate imati pacijente koji su u izolaciji. Zato znači svi kapaciteti u bolnici ne mogu biti popunjeni, dakle baš svi jel zbog tih izolacija. Nadalje, spomenula bi problem oboljelih zdravstvenih djelatnika koji su i u samoizolaciji, a zdravstveni djelatnici najbolje znaju koliko im je teško raditi i slažem se da populističke izjave pojedinih županijskih čelnika i ravnatelja [[Upadica: Hvala.]] da je sve pod kontrolom ne drže vodu.

Taj dan je u varaždinskoj bolnici, koja se nalazi na 3 lokacije Varaždinu, Novom Marofu i Klenovniku bilo ukupno 1039 bolesničkih kreveta, od toga 278 Covid kreveta, 448 ukupno oboljelih, 207 od Covida. Znači taj dan je 71 Covid krevet bio slobodan, Covid krevet za oboljele, a u novinama su naslovi u Varaždinu je ratno stanje i oboljele šaljemo u šator. I sad si vi zamislite stariju osobu koja je cijeli svoj život izdvajala za poreze, prireze, zdravstveno i sve ostalo treba ići u bolnicu i s kojim strahom ide u bolnicu jer ne zna da li će dobiti krevet u bolnici ili u šatoru.

Poštovani ministre sa suradnicima iz drugih ministarstava, kolegice i kolege, pa ja ću evo se pokušat malo osvrnut na dva vala pandemije korona virusa i počet ću tamo 25. veljače, prošlo je 8 mjeseci i nekoliko dana malo više od tada. Imamo istog premijera, istog ministra zdravstva, isti je virus, imamo drugačije nešto drugo. Imamo drugačiju malo oporbu i način ponašanja. I sada kad pogledamo prvi val, svi kažu šta smo tada znali danas ne znamo, učili smo i mi svi kao građani i političari i znanstvenici su učili, svi su imali neko vrijeme vrlo kratko ispred sebe da nauče puno prije nego što smo se mogli tome nadati. Međutim, što smo naučili? Naučili smo se s time nositi u skladu s vremenom u kojem smo živjeli i kad pogledamo neke brojke, evo 15.6. imali smo 2 zaražena, broj oboljelih ukupno 2.254 u bolnici 7 na respiratoru nitko i sezonu turističku koju smo imali bez obzira što tko iz oporbe tada govorio. Ali se sjećam njihovih izjava ne želimo izbore u 7. mjesecu idemo mi na redovne u 10. mjesecu bit će dobra situacija mi to znamo. Oni su to znali tada. A prije toga svakako raspravljali smo ovaj isti zakon, prve izmjene 17.4. donesen sa 80 glasova za, 21 protiv i 8 suzdržanih. Pogledajte gospodo iz oporbe amandmane koje ste tada davali i što su oni u odnosu na ovo što danas govorite. E sada, kako se mi to uspoređujemo, kako nam odgovara. Ako mu trebam uzeti zadnji tjedan u 11. mjesecu kad je situacija malo eskalira mi smo najgori u toj Europi. Ajmo malo drugačije gledat.

Broj umrlih, u našem susjedstvu Slovenija 744 na milion stanovnika, Austrija 674, Italija 944, Mađarska 533, Hrvatska 468. Ništa za pohvalit se, ali uspoređujmo se jer tamo je sve zatvoreno ako se dobro sjećamo, ako ne već dobrih mjesec i po dana, mjesec i po dana sve zatvoreno. I što mi kažemo? Želimo biti kao Njemačka, ali opet zarez. Želimo biti kao oni i ne želimo ništa platiti, ne želim nikakve kazne mi, mi to znamo. U Francuskoj 135 EUR-a i kako se ponašamo kao oporba? Dolazi drugi val, to je ona drugačija oporba, onaj drugi dio oporbe koji nam se pojavio nakon izbora, ruganje koroni. Sjetimo se početka 9. mjeseca, počinjemo u 9. mjesecu sa 100 i nešto zaraženih. Festival slobode 5.9. neka ljudi prosvjeduju, sve je to u redu, tamo se naslikavaju. Jedna gospođa, 3. mjeseca smo je učili ovdje da stavi masku, 3. mjeseca je trajalo to da gospođa, koje danas nema na raspravi, stavi masku, nekako se to uspjelo dovesti redu. Ko u prvim redovima, Domovinski pokret, čuli smo danas njihovog predstavnika, sve smo znali tada, ali smo se ponašali kako smo htjeli jer je to bilo politički uputno. U ovom zadnjem tjednu tj. danas imamo malo veći tj. povećan broj zaraženih. Danas, čuli smo 3539, testirano ukupno 769.000 osoba, gotovo svako peti građanin u RH. Idemo se usporedit sa Slovačkom. Slovačka je testirala sve svoje građane sa ovim brzim testovima, gotovo 5 milijuna ljudi. I situacija od jučer do danas jučer 1200, danas 2048, što smo napravili? Tamo politika donosi isto odluke, jeste pogledali malo taj broj ili neke koji su zatvoreni, evo naši susjedi u Sloveniji. Što se njima to događa, a sve je zatvoreno? Ali mi sve znamo.

Jednostavno što hoćemo? E, sad više nećemo ništa.

Pa čuli ste ko želi, pa cijelo vrijeme slušamo iz oporbe da mi moramo imati perdiktivnu situaciju, da sve moramo radit kao što to rade u Njemačkoj, da je tamo sve posloženo. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Da, i da je tamo sve super, ali ako imaju kaznu od, kako sam rekao, gotovo 150 EUR-a za nenošenje maske bilo gdje na otvorenom, zatvorenom, e onda to mi ne smijemo tu napraviti jer smo mi za slobodu, za Festival slobode, kako je rekao g. Grmoja i tamo su se i naslikavali u prvim redovima, možda ste zaboravili ne, jer je to tada bilo uputno, danas je malo drugačije, ali gledajući naše građane njih pozivamo mi na odgovornost. U prvom valu smo govorili „ostanimo doma“ i to su građani napravili, u drugom pozivamo već nekoliko mjeseci „budimo odgovorni“, e tu imamo problem i zato se reagira kroz dodatne mjere kroz ovaj zakon, ništa što nitko drugi nema, ali se volimo pozivati upravo na te druge jer nam to vjerojatno sada u ovom trenutku možda malo odgovora, a ne izgovaraju dobre brojke.

Tjerajući mak na konac doljevaju ponekad ulje na vatru i izazivaju požar koji se ne može ugasiti i koji potom onda zahvaća one koji nisu ništa krivi. Ovdje smo i danas slušali napade na hrvatske branitelje i kolonu u Vukovaru, slušali smo napade na crkvu i na vjernike i to se ponavlja iz rasprave u raspravu. I onda kad se dogodi da dva fitnes trenera oskvrnu sveto mjesto u crkvi i vrijeđaju u stvari tuđe svetinje onda nitko od onih koji su potpirivali tu vatru ne smatra se odgovornim, niti ne smatra da bi se trebao ispričati. Kriza iz nekih ljudi izvuče najbolje, iz nekih nažalost izvuče najgore i mi ovdje imamo priliku to svakodnevno gledati [[Upadica: Hvala]] ili slušati. Petir. Oni koji su dobri dođu u žižu i pokažu svoje najbolje osobine, oni koji su loši pokažu svoje dno. To je bilo u jednom trenutku kad je i sama doživjela jedan napad i dok je jedan novinar doživio napad. Zašto? Jer smo imali situacije da se oporba prema ovoj situaciji odnosi na način da je njima to sasvim svejedno i cijelo vrijeme govore stožer je politička nekakva organizacija u kojoj eto u dva vala imamo što, ljude koji su isti, ali u prvom valu je sve super, a u drugom valu oni više ništa ne znaju, što je neistina i pokušavaju ih politički obojiti iako nisu, mnogi od njih nisu. I sada što traže? Traže da oni političari preuzmu ulogu stožera, političari.

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Borić, vidim dali ste si truda, pa ste popisali koliko su kazne u drugim državama. Vjerojatno niste, pa ću vam ja pročitat.

U čemu je sad, nije, nisam pokušao odnosno razumio točno ovu ovaj repliku, vjerojatno pa to je ono o čemu ja govorim, volimo se uspoređivati s tim državama kad nam odgovara, ali kada trebamo uvesti mjeru koju sada uvodimo ne, e mi smo sada protiv toga, mi smo protiv toga jer bi htjeli njihova stanja koja po meni nisu puno bolja nego naša. Imaju iste probleme kao i cijeli svijet, tko nema neka kaže da ih nema. Evo pogledajmo tablica ima ih koliko god hoćemo u cijelom svijetu tih država i sada se mi kažem vadimo na prosječne plaće ili na što? Ako su kazne previsoke vi predložite mjeru koja će biti drugačija, ali od vas nema ničega, mi smo protiv svega i za svu slobodu i nećemo nikakve kazne niti bilo što.

Uvaženi kolega dobro ste detektirali na početku, vratili smo se na početku vašeg izlaganja u ožujak i travanj mjesec ove godine kada se za ovaj stožer kojeg vode po meni krasni i časni ljudi i stručni ljudi, kad smo im klicali, kad smo rekli da su oni struka, da oni izvanredno rade svoj posao, jesu li oni sada nakon ovih 8, 9 mjeseci borbe protiv korone manje stručni ili se iza ovoga krije nešto sasvim, sasvim drugo? Pa mislim da se krije ovo što oporba inače radi, jedno politikantstvo od dana do dana, znači kada dnevno procjenjujemo što je to nama uputno. I rekao sam 9. i 10. mjesec su bile istražne radnje, predvodio ih je MOST i oni su svaki dan imali nekog kog je trebalo prozivati zbog toga i toga itd. i kad su vidjeli da je cijeli sustav praktički krenuo i medijski dio i tako dalje i građani da smo svi postali opterećeni s ovim oni su se prebacili na novu temu. Već su najavljivali i traženje smjene i gospodina ministra pa interpelacije, jer što drugo mogu osim toga, oni ponudit ne znaju ništa. Evo sad smo ih pozvali, neka napišu što je to izvanredno stanje, članak taj i taj i što bi oni to poduzeli. Nećete vidjeti to ja vam to garantiram. Znate zašto? Jer treba nešto napisati, a to ostane negdje, ovako ove riječi danas odu u zrak, sutra možda se više nitko toga ni ne sjeća. To je njihova politika. Poštovani kolega Borić, pa mene zanima koji je glavni cilj zastupnika oporbe slušajući njihovu raspravu, da li je to zaštita naših sugrađana ili nešto drugo. Zato što imali smo prilike ovdje čuti, eto ajmo vi poslušajte nas, ajmo to izglasati dvotrećinskom većinom sukladno Članku 17. Ustava, pa ćemo mi to podržati, ali nećemo mi podržati vas iako vi to radite ustavno pravno ispravno sukladno Članku 16. jer nije to onda po našem. I onda još kažu poslat ćemo poruku građanima da prihvaćaju te iste mjere bolje ako nas više glasuje za te mjere. Pa se ja onda pitam kakva su to njihova mjerila? Mislim da smo više puta kolegice Jelkovac objasnili što oni to ustvari i predstavljaju i što je to [[Upadica: Kolegice.]] što bi to bilo ova njihova politika koja bi se mogla nazvati i drveno željezo, jer jednostavno istovremeno je sve nespojivo što god predlažu, ali mi moramo uvijek biti negdje u skladu sa nekim drugim državama u kojima nema ničega, tamo je sve lijepo i sve je normalno. I što, ne znam u Italiji možeš na balkon ili malo se prošetat samo do trgovine i to je super. Kod nas evo malo su drugačije situacije i mi to nećemo priznati jer smo mi kao najlošiji sada u zadnjem tjednu. Što je bilo do tada to se sve izbrisalo, nije ništa valjalo. Mi tvrdimo da se odgovorno ponašamo i u 3. mjesecu i u 10. mjesecu i da činimo najbolje moguće što možemo učiniti da se održi zdravstveni sustav da ti ljudi zaista mogu raditi normalno svoj posao, ali nešto je i na samim građanima.

Kad ste pričali kolega Borić o novoj oporbi, ne znam o kome ste govorili jer što se nas tiče u Klubu zeleno-lijevog bloka nikad nismo ovaj dovodili u pitanje ozbiljnost ove bolesti i mogli ste nas uvijek vidjeti u saboru sa maskama, a mogu reći čak i da od nas 7 zastupnika kluba ni jedan nije još nije bio zaražen od Covida. I mi najbolje svojim primjerom pokazujemo kako treba poštivati mjere i kako zapravo je to ozbiljna situacija, tako da ne znam o čemu ste govorili u tom smislu. Kad ste govorili da je kolegica Benčić glavna epidemiologinja ili kad ste govorili zašto nismo napisali i predlagali mjere, pa jesmo, napisali smo, napisali smo. Ne sami nego sa epidemiolozima i na temelju podataka Svjetske zdravstvene organizacije i znate gdje je taj prijedlog zaključka, ostao zakopan na dnevnom redu, niste o njemu htjeli niti raspravljati.

Što se tiče nove oporbe, da, vi jeste ta nova oporba ali kažem zato imamo to jedinstvo te nove oporbe i nešto starije oporbe pa smo krajnje lijevi i krajnje desni svi ujedinjeni u tome da pokušamo ispolitizirati do kraja situaciju, prije svega rad stožera i reći da oni više nemaju povjerenje građana. Vi to govorite u ime građana koje predstavljate, ne. I sad baš da li je to tako to bi isto trebalo malo provjeriti nakon 5 mjeseci što su prošli izbori. A što se tiče ovaj toga da ste vi predlagali, naravno u skladu sa pravilima možda ćemo jednog dana raspraviti i taj vaš prijedlog. Sada raspravljamo o onome što ste se bunili da treba ići u dva čitanja sada ide u hitnom postupku jer da ni to ne valja i da se trebamo sa vama dogovoriti o dvotrećinskoj većini.

Stožer je političko tijelo, ako napadate lijevi dio opozicije kao što je učinila kolegica Petir jer vam predbacuju Vukovar onda budite pošteni i recite, mi u ovoj Hrvatskoj imamo pravo na život uz virus i ova Hrvatska ima neke svetinje kao što je Vukovar koje će poštivati i onda će stožer i Vlada donijeti političku odluku, a ne stručnu odluku da se Vukovar obilježi. I ja sam bio u Vukovaru i to nije stručna odluka, to je politička odluka. Nemojte zavaravati više hrvatsku javnost, nemojte nas sve praviti budalama, stožer nije nikakvo stručno tijelo, nego političko tijelo.

Sad vam dajem opomenu, ako ne možete slušati izvolite van izaći. Izvolite kolega Borić. Hvala lijepo. Ja ne znam što je njemu glupost, možda bi ja trebao reći da ono što je on rekao nepametno, možda za to isto treba dobit opomenu, ali ovaj kad spojimo kolegu Grmoju i stručnost to meni ne ide, jednostavno mi ne ide, a to što vi pokušavate ispolitizirati sve što god se događa oko stožera, stožer je osnovan po zakonu kao i jedan stožer kojeg smo imali recimo kad smo imali migracijsku krizu i probleme na istočnoj granici. Jel to bio stožer? Tko je bio na čelu, bio je gospodin Ranko Ostojić, jel tako? Jel to bilo politički stručno ili kako je to bilo? Kako je to izgledalo itd., pa jasno piše u zakonu tko čini taj stožer. Što smo mi to tamo dodavali neke ljude koji tamo ne pripadaju, ja mislim da ne. I pokušavate te ljude obezvrijediti posebno gospođu Markotić i gospodina Capaka u svakoj svojoj raspravi ovdje i vi glumite epidemiologe ovdje, vi. Vi znate što je najbolje za sve hrvatske građane i svaki dan to nudite ovdje.

Poštovani ministre, poštovani državni tajniče, evo dosta toga je već bilo rečeno u ovom prijedlogu zakona, pa svaki zakon koji donosimo zapravo u ovom visokom domu dakle svaki zakonski prijedlog prvo trebamo zapravo pogledati i razmotriti koja je njegova svrha, koji je njegov cilj koji želimo postići. Svjedoci smo kako je u vrijeme ove pandemije važno da se odluke donose brzo da bismo zaštitili zdravlje i živote naših sugrađana. Naravno, prilikom donošenja mjera zaštite bitno je obratiti pozornosti na poštivanje načela razmjernosti odnosno voditi računa da mjere kao njihov intenzitet istodobno budu takve da strogo odgovaraju potrebama danog trenutka te da traju samo dok to okolnosti zahtijevaju. Podsjećam što je ovdje već bilo u nekoliko navrata i rečeno kako je Ustavni sud još u rujnu ove godine nije prihvatio brojne prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite kao i za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Štoviše Ustavni sud je utvrdio kako je stožer imao i ima zakonsku ovlast za donošenje mjera iz Članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao i drugih mjera s ciljem sprječavanja širenja pandemije Covid-19 i zaštite života i zdravlja građana RH. Nitko, ne može osporiti kako se nalazimo u vremenu posebnih okolnosti kada je nužno poduzeti brze i odlučne mjere, a u takvim okolnostima postoji obveza države da u skladu sa svojim ovlastima poduzme sve što je nužno za zaštitu života i zdravlja građana. Upravo je to sada javni interes, dakle zaštita života i zdravlja građana i taj javni interes ima prevagu nad pojedinačnim pravima građana te smo svi dužni poštovati i postupati po propisanim mjerama. Ono drugo što želim napomenuti jest pitanje uvođenja novih dionika odnosno osoba koje će imati mogućnost nadzora nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Puno se danas ovdje govorilo o tome kako će policijski službenici primjenom ovoga prijedloga zakona dobiti nove ovlasti. Treba jasno reći da to nije točno. Naime, policijski službenici imaju prava i obveze koje su propisane već sada postojećim pozitivnim propisima odnosno Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima, ali i Prekršajnim zakonom te Zakonom o kaznenom postupku. Ovim prijedlogom zakona ne daje se ovlast policijskim službenicima niti da ulaze u stanove, privatne prostore građana, a kako smo to imali priliku čuti tijekom današnje rasprave, ali i u javnom prostoru. Također, vezano uz dopunu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na novčane kazne za prekršaje u slučaju kršenja mjera valja reći da već u postojećem zakonu imamo predviđene sankcije za prekršaje u vidu kršenja sigurnosne mjere samoizolacije ili karantene za koje je također popisana novčana kazna. Isto tako valja napomenuti kako propisivanje novčanih kazni za predložene prekršaje ne znači automatski da ovlaštena osoba ne može i neće primijeniti i blaži oblik kažnjavanja u vidu usmenog ili pisanog upozorenja. Cilj i svrha ovog zakona nisu kažnjavanje građana i to treba jasno reći. Kao što treba reći i da svaki zakon sadrži odredbe koje propisuju sankcije za slučaj kršenja bilo kojeg drugog zakona. Svrha ovog zakonskog prijedloga je zaštita života i zaštita naših sugrađana odnosno mogli bi reći prevencija. Svakodnevno uočavamo da je iz objektivnih razloga nemoguće predvidjeti primjerice neko novo žarište, tijek epidemije zato s odlukama moramo biti nekoliko koraka unaprijed i spremni na sve. Zaključno, osvrnuo bi se na situaciju zapravo u županiji iz koje sam dolazim, dakle iz Varaždinske županije, ovim putem apelirao bi na veću koordinaciju grada i županije jer u ovim teškim i izazovnim vremenima naši građani očekuju jasne nedvosmislene poruke i zajedništvo između osoba koje su neposredno birali da vode njihovu sredinu. U vrijeme kada su loše vijesti svakodnevnica, kada se suočavaju s problemima koji su im do prije nekoliko mjeseci bili nezamislivi očekuju da im umirimo osjećaj panike i nesigurnosti. Ne očekuju panične reakcije lokalnih čelnika, prebacivanje krivnje za vlastitu neodgovornost, nepripremljenost i nesnalaženje u krizi. Prva je poštovanog zastupnika Šimičevića. Zahvaljujem potpredsjedniče, evo uvaženi kolega vi kao pravnik možete li nam reći da je javni interes donošenje ovog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti?

Dakle, prije svega treba slušati struku i nemamo razloga ne vjerovati da bilo koje mjere koje se predlažu nisu prije toga naravno koordinirane i vjerojatno prošle sve instance koje trebaju proći. Što se tiče načela razmjernosti ako pogledate odluke odnosno odluku Ustavnog suda koju sam spomenuo iz rujna primjerice koja se ticala dakle propitivanja i obveza korištenja zaštitnih maski jasno je rečeno, a mogu i citirati kako imajući u vidu razloga kojima je ministarstvo obrazložilo donošenje osporene mjere, imajući u vidu i preporuku Svjetske zdravstvene organizacije ocjena je Ustavnog suda da nametanje obveze korištenja maski za lice ili medicinskih maski određeno osporenim odlukama stožera predstavlja nužnu mjeru poduzeti sa svrhom zaštite zdravlja cjelokupne populacije koja se nalazi na teritoriju RH. Prema tome, ove mjere koje su dosada predviđene zakonom su prošle test razmjernosti.

Između ostalog, on je to javno i najavio. Premijer Plenković mu je rekao da ne može, a predsjednik Milanović mu je rekao da bi on takve odmah strpao u maricu. I on ne staje. On dramatizira, radi drame, vrijeđa ljude, radi fotomontaže, ljudi mu napišu na lokal zatvoreno zbog Covida i Čačića, on zalijepi njihove sličice iako oni to nisu lijepili, uglavnom drama ne prestaje.

Gospodin Čačić ne bi sudio o njegovim djelima ili nedjelima ili o njegovim potezima u posljednje vrijeme, ali ono što je činjenica čovjek voli biti na televiziji, očito je prepoznao priliku za to, ali to iz ovog mjesta najoštrije zapravo i osuđujem. Smatram da ova situacija zasigurno nije primjerena da skupljamo bilo kakve političke poene, a to je ono što je rekao zapravo i kolega Ćelić kada vam je replicirao na tom tragu zapravo ovoga i njegove reakcije u posljednje vrijeme jesu.

Spominjali ste odluku Ustavnog suda pa me zanima jer ovdje smo čuli različite kontradiktornosti vezano za to.

Mislim da odluka Ustavnog suda što se tiče primjene konkretno Članka 16., Članka 17. Ustava potpuno jasna. Dakle, sam, sam, sad ću vam odgovorit nemojte biti nestrpljivi, dakle Ustavni sud je

Dakle, ono što mogu, mogu ponoviti što je već više puta rečeno, ali očito je potrebno još jedanput reći, dakle Ustavni sud je sam rekao u svojoj odluci da nije nadležan ocjenjivati treba li ili ne Hrvatski sabor u određenim posebnim okolnostima neovisno o tome jesu li one ili nisu izrijekom navedene u Članu 17.

Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine Habijan vi ste i predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždin, uvaženi pravnik i vi ste sada nekoliko puta rekli da je u javnom interesu zaštita zdravlja. Da li je u javnom interesu i zaštiti zdravlja i vaša kava u Međimurju kada ste otišli iz grada u kojemu su vaši sugrađani umirali u bolnici na kavu u Međimurje? Hvala lijepa. Evo to je na tragu upravo onog što radi gospodin Čačić, dakle stavljate u kontekst moje, ne moje, bilo čije ime sa osobama koje su nažalost preminule ili se bore u ovom trenutku za život je doista ispod svake razine. Ono što sam ja napravio, nisam napravio ništa što je bilo protuzakonito u tom trenutku, dakle Varaždinska županija je uvela određene mjere puno prije nego je uveo dakle uvedena na nacionalnom nivou ukazati na nelogičnosti tih mjera. Dakle na nelogičnost mjera koje je inzistirao i dva tjedna galamio župan zajedno sa svojom strankom na razini ovoga županije. A rezultat vidimo nažalost u bolnici, a posljedice ovoga što imamo u Varaždinskoj županiji su negdje drugdje, dakle nisu kafići. Gdje je sve počelo? To se malo propitajte, počelo je u bolnici zbog lošeg vođenja bolnice. To malo pogledajte. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Članak 238., naime kolega Habijan nije iskren, na proljeće kod nas nije bilo jakog širenja korone jer su reformisti bili na Kubi. Hvala lijepo, dobivate opomenu jer je to bila replika, a ne povreda Poslovnika. Poštovani zastupniče prije 10-tak dana kada je korona kriza eskalirala u Varaždinskoj županiji vi ste pili kavu tvrdeći da ne mislite da će mjere zatvaranja kafića uroditi nekakvim rezultatima kao što i danas potvrđujete. Međutim tvrdite da, a tada je Varaždinska županija bila prva u Europi po drastičnosti korona krize, međutim danas valjda podržavate mjere koje vrijede za cijelu Hrvatsku koje je uveo baš vaš HDZ, baš vaša HDZ-ova Vlada kad su svi kafići zatvoreni, a evo tvrdite da niste, da Hrvatska nije prva u Europi po korona krizi. Malo mi je nelogična ta nekonzistentnost u vašim stavovima i moram se zapitati i ovdje kada toliko ste protiv mjera koje je Čačić zagovarao, možemo li očekivati onda da nećete imati onda ni 76 ruku?

Dakle, trebate gledati Varaždinsku županiju kao regiju, dakle ove mjere koje su donesene, donesene su kao što sam rekao u koordinaciji i pretpostavljam promišljanju nacionalnog stožera. Mjere koje se tiču Varaždinske županije ono što sam ja rekao, rekao sam iz razloga što u Varaždinskoj županiji imate velika trgovačka društva koja zapošljavaju po tisuću, dvije, tri tisuće radnika. Dakle, izvor zaraze je bio negdje drugdje. Bilo je načina da se to spriječi i prevenira. Što je radio županijski stožer cijelo ljeto? Što je radio u 3. mjesecu? Ovo što je rekao kolega Stričak. Dakle, znalo se gdje postoji mogućnost veće zaraze. Varaždinski restorani i kafići od ljeta su prazni, od ljeta su prazni i nitko ne može reći da to izvor zaraze. Rekao sam bolnica, velika trgovačka društva koja naravno da trebaju nastaviti svoju proizvodnju, ali da se prije išlo sa preventivnim testiranjem zaposlenika bilo bi možda puno bolje. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Kolega Habijan govorili ste o, kolega Habijan govorili ste o županijskim stožerima, evo situacije iz moje županije. Imamo isti problem, ali što kako se ponaša HDZ u toj županiji recimo, ne. Ni na kraj pameti nam nije bilo, niti meni niti bilo kome da tom stožeru spočitavamo nestručnost, da tamo sjede samo političari, iako je župan smijenio svog zamjenika i rekao da više nije njegov zamjenik, ali da je zamjenik župana, iako se tamo stvara problem i oko donošenja proračuna radi takvih situacija, iako imamo veliki porast broja zareženih, Istra pored nas 5 puta manje, svaki dan. I to je ta odgovornost, nas koji razumijemo što radi nacionalni stožer, što rade regionalni, što rade lokalni naši stožeri i onih koji od svega vide politikantstvo i sve im smeta. Ali kad njihovi ljudi to rade onda je sve u redu. Ako nema povjerenja u ljude što možemo očekivati od hrvatskih građana [[Upadica: Hvala.]] Zbog toga je važna struka i stožer kojeg Poštovani kolega Borić, apsolutno se slažem s vama, dakle vidim da imamo nekako sličnu situaciju pa očito što se tiče županija. Dakle, ponovit ću, apeliram ponovno i na grad i na županiju da doista budu koordinirani i da donose mjere odnosno predlažu mjere, iniciraju mjere koje jesu u interesu zaštite zdravlja i prije svega životi u našoj županiji, a ne ponavljam da koriste ovu užasnu situaciju u kojoj se svi nalazimo za svibanj slijedeće godine jer ja mislim da će to i građani znati onda prepoznati i sigurno neće vrednovati na način koji oni možda misle da vrednuju, a zasigurno će biti u mogućnosti da spase neke živote i zaštite zdravlje svih građana Varaždinske županije. Kolega Habijan, evo jedna stvarno dobronamjerna opaska, ja zaista smatram da političari moraju biti primjer svim sugrađanima. I zaista sam se evo neugodno i iskreno iznenadila kad sam pročitala u novinama da su gradonačelnik Čehok, ali i vi i kolega Jenkač da ste eto rekli da vi idete na kavu u Međimurje. Na taj način ste zapravo pokazali ne toliko samo da ste vi protiv onoga što gospodin Čačić je u tom trenutku tražio, podsjećam da su te mjere koje je on tražio je zapravo blagoslovio nacionalni stožer. Znači s jedne strane ste govorili o nelogičnosti mjera tada, a sad su zapravo kafići zatvoreni svugdje, jel tako. Tako da kad ste odlazili k nama u Međimurje tko garantira da vi niste u tom trenutku mogli nekom prenijeti zarazu ili da ste pokupili od nekog od tamo zarazu? Slažem se da je, ono što je kolega Ćelić rekao ne dijalog između grada Varaždina i Varždinske županije je zaista loša poruka. Dakle, ja mogu ponoviti ono što sam odgovorio i kolegici Vupori i što sam odgovorio kolegici Ahmetović, što se tiče mjera dakle ja sam govorio o regionalnoj primjeni mjera, o tome sam govorio i govorio sam gdje je izvor po mišljenju dakle, ne samo mene nego ljudi koji žive u Varaždinskoj županiji gdje je izvor problema i zašto je ta zaraza u Varaždinskoj županiji eskalira u određenom trenutku. Ako vam to išta znači ja sam taj isti dan, s obzirom da se ta moja kava protumačila na način kako se protumačila, rekao da se javno ispričavam ako sam nekoga time povrijedio. Meni to nije problem reći, ja nemam s tim problema da se javno ispričam, nije, nije prvi put, a što sad ja mislim o toj kavi to je moje mišljenje jer ako vam je sada lakše evo ja se ispričavam.

Gledam malo broj prijavljenih i tempo replika, čini mi se da mogu procijeniti da ćemo ako tako ostane do ponoći otprilike ostati, evo ga tako da znamo. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre, državni tajnici, kolegice i kolege, 11. ožujka 2020. svi znamo dan kada je proglašena epidemija Covida-19. Gotovo 9 mjeseci plešemo s virusom, slušamo mjere nacionalnog stožera i pridržavamo se barem većina naših sugrađanki i sugrađana. Unatoč zabrinjavajućoj epidemiološkoj situaciji, unatoč sve većem broju dnevno i ukupno zaraženih i preminulih, unatoč preopterećenosti zdravstveno sustava i premorenosti zdravstvenih djelatnika, nacionalni stožer i dalje ne obrazlaže svoje odluke pred najvišim domom Saborom RH što smo u više navrata apelirali i tražili. Svjedočili smo vrludanju stožera u donošenju mjera, dvostrukim mjerilima, nedosljednosti, prilagodbi mjera kako je i u kojem trenutku odgovaralo premijeru Plenkoviću i Vladi, neslušanju struke uz posljedično nepovjerenje i zbunjenost građana zadnjih nekoliko mjeseci. Sjetite se koliko smo puta i s ove govornice i u brojnim pressicama i priopćenjima tražili pravovremeno uvođenje određenih mjera, jasan plan i strategiju u donošenju mjera. Sjetite se koliko puta su i liječničke udruge tražile uvođenje strožim mjera, koliko smo i mi iz oporbe nudili svoju pomoć, konstruktivne prijedloge i tražili konsenzus. A što se dogodilo? Kašnjenje u koracima, neujednačenost u novoproglašenim mjerama, nije se vodilo računa o tome koliko je koja županija pogođena, nije uveden tzv. semafor odnosno stupnjevanje u donošenju mjera ovisno o trenutnoj situaciji u pojedinoj županiji. Bilo je vremena da se zatvaranje kafića, restorana, teretana i sl. prilagodi epidemiološkoj situaciji u pojedinoj regiji. No sada, kad je virus svuda oko nas za to je kasno. Potrebne su strože mjere i zato molim da ne izvrćete ono što govorimo. I da, potrebna je disciplina svakog od nas, inat i bezobzirnost i remećenje javnog reda i mira kada se pojedinca upozori na kršenje epidemioloških mjera treba novčano kazniti ako se takav nesavjestan pojedinac ogluši na upozorenje. A pogotovo treba od tih pojedinaca razlučiti one koji nehotice ili zabunom ne stave masku. Takve zaista prvo treba upozoriti. Kazne ne smiju biti previsoke odnosno drakonske. Ne smiju služiti punjenju proračuna već ljude daljnjom edukacijom i informiranjem treba odvratiti od toga da krše mjere. I zar zaista mislite da je u redu bazirati mjere na cinkanju susjeda? Kako ćete tada pravdati ulazak u domove pojedinaca? Nadalje, sustav praćenja kontakata zaraženih već neko vrijeme ne funkcionira što zbog velikog broja zaraženih i premalo epidemiologa, što zbog činjenice koju ističu epidemiolozi da ljudi taje s kim su bili u kontaktu. Zašto taje? Većinom zato što se boje za radno mjesto i što su im primanja tijekom samoizolacije znatno manja, ali i zato što pojedini poslodavci prijete radnicima da ne smiju prijavljivati kontakte, radnice ujutro piju paracetamole da ne bi imale povišenu temperaturu kad dolaze na posao, ne smiju u samoizolaciju ako su im djeca bolesna itd., e takve poslodavce treba kazniti, a ne a priori prebacivati svu odgovornost prebacivati na građane. Ako želite veće povjerenje građana premijer Plenković mora se ispričati javnosti u ime Vlade i nacionalnog stožera zbog dosadašnje neujednačenosti u radu stožera i posipati se pepelom. Ministar je i sam priznao da je bilo određenih grašaka. Smatram da je potrebno resetirati cijelu situaciju. I kako sam i sama predlagala u nekoliko iznošenja stajališta kluba, treba krenuti iz početka s boljom komunikacijom s građanima. Nacionalni stožer u suradnji sa strukom epidemiolozi, infektolozi, pulmolozi u širem krugu stručnjaka mora iskomunicirati s javnošću temu po temu vezanu uz epidemiju te razloge za postroženje mjera. O adekvatnom obeštećenju poduzetnika kojima je zabranjen rad da ne govorim. To je sve preduvjet da se ljude uopće odvrati od kršenja mjera. I na kraju napravite kao Cost-benefit analizu. S jedne strane imate troškove za respiratore, za zaštitnu opremu, dodatna opremanja Covid odjela, šatora, prenamjene hotela za smještaj oboljelih, imate oboljele i preminule sugrađane što nema svoju cijenu, imate prenapregnuti zdravstveni sustav, a s druge strane su vam troškovi većeg broja testiranja koje je potrebno i o čemu stalno govorimo.

I što ćemo napraviti onda po ovom zakonu kad ljudi koji si ne mogu priuštiti 30 maski dnevno odluče, 30 maski mjesečno odluče 30 dana zaredom nositi istu masku? Da, ljudi su različitih financijskih mogućnosti i to je ono zapravo što govorim da je stalno trebalo ponavljati, prvo kako se ispravno nosi maska, drugo koliko sati se može nositi maska. Oni ljudi koji su lošeg imovinskog statusa mislim da su se tu trebale uključiti, a jednim dijelom su se i uključile i lokalne samouprave pa se doniralo maske takvim ljudima koji nemaju ovaj svojih novčanih sredstava, tako da pozivam da to dalje rade, ali edukacija, edukacija i edukacija. Znači tu bi možda malo se osvrnula na ono što se možda zamjeralo stožeru, prvo se govorilo da maske ne valjalu, onda se govorilo da valjaju, dakle kako je išla naprijed jel saznanje o virusu tako su se zapravo i u tom smislu prilagođavale i upute o nošenju maski. Dakle, treba se uključiti naravno čitava zajednica i takvim ljudima koji nemaju novčanih sredstava pomoći. Poštovana kolegice gospođo Marić, dajte mi recite u svom izlaganju ste nekoliko puta naveli kakve mjere su dobre sada, da li nam možete malo pojasniti vezano za to kako mi danas kao oporba artikuliramo taj zahtjev da su te mjere trebale biti donesene na vrijeme, da je trebao biti primijenjen semafor na vrijeme kako danas ne bi bili debelo u crvenom. Pa zapravo to je ono što bih htjela da evo i kolege s ove strane shvate. Dakle, mi zaista želimo upozoriti na to da su pojedine mjere koje se sada donose ili su se donosile u evo nekakvom prethodnom periodu su na neki način zakašnjela. Dakle, 15.10. se govorilo o tome da mora postojati semafor tzv. semafor odnosno stupnjevanje mjera. Zašto se čekalo mjesec i pol dana? Zašto se nije pristupilo svemu tome kad je još postojala mogućost da se regionalni prilagodi? Znači mi ne propitkujemo činjenicu da su mjere potrebne. Dakle, sada su potrebne strože mjere, ali nam je žao što se nije slušala struka, dakle u više navrata su se predstavnici liječničkih udruga, ne jednom su se javljali, tražili da se uvedu strože mjere, mi smo ovdje tražili koji smo ipak i struka, dakle liječnici koji u sustavu radimo i znamo kakvi su tekući problemi, ali evo nije se išlo na vrijeme u to. Izvolite.

svima, poštovani potpredsjedniče sabora, cijenjeni ministre, poštovane kolegice i kolege, svi smo mi već zasićeni isto kao i naši građani sa dugotrajnim trajanjem ove pandemije, umoreni smo od ovih svih mjera i preispitujemo sve odluke koje se donose sa ovim. Često smo i uzroci zbunjenosti naših građana su i političke odluke i stožera, ali i nas zastupnika koji često puta šaljemo kontradiktorne poruke građanima i sa našim ponašanjima i sa nekim stavovima u Hrvatskom saboru. Ja ću vas podsjetiti za vrijeme Domovinskog rata gubitak u jednom danu 50 ljudi je bio zvono za uzbunu koji je uzdrmao cijelu državu. Tada se pozivalo isto na nacionalno jedinstvo i srećom uspjeli smo ga ostvariti i to je donijelo pobjedu u Domovinskom ratu i to je dokazalo je uspješna ona zajednica koja djeluje jedinstveno. Ako je ovdje prijepor vidim veliko oko ovog stožera treba ga proširiti onda i ja zalažem se za to da ih treba proširiti sa referentnim još nekim osobama da postignemo jedinstvo. Ako treba i članovima političkih stranaka pa da ne bude bilo zapravo dileme o tome jel su odluke stožera mjerodavne ili nisu. Mi ko liberali ne, ne ovoga, ne zapravo ne podržavamo ograničenje bilo kakvih građanskih i osobnih sloboda, ali mislim da u ovom slučaju osobne slobode trebaju biti u drugom planu jer u prvom planu trebaju biti zdravlje naših građana i zato ćemo podržati ovu odluku. Ako preispitujemo ovakve neke odluke koje se tiče samo pitanja nošenja zaštitne opreme, šta će se pojaviti sutra, koju poruku mi šaljemo građanima kada će doći u pitanje procjepljivanje stanovništva. Već sada su se postavile velike dvojbe u društvu da li se cijepiti sa novim cjepivom ili ne. Ja ću vas podsjetiti da moderna medicina je pobijedila zapravo neke bolesti koje su naši djede i bake bile suočeni u povijesti i koje su zapravo radile veliki pomor stanovništva u, svi su u mladosti izgubili nekog od braće ili sestre i od bolesti koje su danas zapravo otišle u zaborav kao ospice ili TBC-a i to je, to je zapravo doprinos moderne medicine. Sada se postavilo pitanje zapravo će se postaviti pitanje i cijepljenja i procjepljivanja stanovništva, a ono je ključno da bi se stalo na kraj ovoj epidemiji. Zapravo ono što ja pozivam je ako treba da budemo jedinstveni, ako se treba i ovoga proširiti ovaj stožer sa nekakvim novim referentnim saučesnicima dapače treba se proširiti, ali trebamo biti jedinstveni u ovom saboru u donošenju ovih odluka jer to će jedino zaustaviti ovu epidemiju, jel kakvu drugu poruku mi šaljemo inače našem narodu i našim građanima, ako se mi ko saborski zastupnici pred ovakvim neprijateljem ne možemo mi dogovoriti gdje je tu zapravo dobrobit domovine. Podržat ćemo kao što sam rekao ovu odluku jer mislim da na prvom mjestu treba biti zdravlje građana, a onda sve ostalo. Ovaj, kolega Bulj jeste vi to digli povredu Poslovnika ili repliku? Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Hajdukovića. Kolega Klasić ja mislim da mi nismo u nikakvom sukobu, niti da ovdje raspravljamo o nečemu što nekompatibilno. Raspravljamo samo o jednoj stvari, ograničavanju prava, ljudskih prava bez obzira radi li se o zaštiti zdravlja i mislim da ćemo se tu svi manje-više naći na istom, na istoj razini. Ono što mene plaši kao zastupnika je ograničavamo prava bez pravog legitimiteta. Ja mislim da ćemo se mi brzo dogovoriti u interesu naših građana, da ćemo brzo iznaći načine kako ćemo zaštiti njihovo zdravlje, ali ono što mi pokušavamo reći kad te odluke donosimo, a trebamo ih donijeti, daleko od toga da ih ne trebamo, kad to, kad te odluke donosimo da onda više nitko ne može propitivati njihov legitimitet i legalitet.

Ako treba naknado donest, pa donest ćemo ja mislim da smo toliko svi ovdje pametni i jedinstveni da su ovo mjere koje su nužne za dovesti jer imamo uvijek neodgovornih građana koji se neće pridržavati mjera, makar sam protiv penalizacije bilo kakve u životu, ali svjesni smo i sami činjenice da svi ljudi zapravo ako im ne nametnete nekakve mjere neće djelovat, neće zapravo se željeno djelovati na dobrobit zajednice. Bit će dovoljno komotni da ugroze zapravo zdravlje i pojedinca i šire zajednice.

Međutim, vi kao liberal kao koalicijski partner vladajućih morate znati da je povjerenje u stožer narod izgubio. Kad je falila jedna ruka da se izglasa Vlada, vaš kolega saborski zastupnik Hrebak je bio u izolaciji kao i svi ostali građani.

Kolega Bulj, jel vi znate zapravo pravu istinu šta je bilo sa gospodinom Hrebakom? Gospodin Hrebak je prije nego je donesena mjera ujutro napravio testiranje i napravio je testiranje u tih 14 dana 7 puta, platio iz svoga džepa 4.900 kuna u to doba što se poslije nije moglo reći i za pojedine zastupnike koji su bili i u samoizolaciji i trebali su se pridržavati mjera pa se nisu pridržavali, vidli smo da je bilo svega u toj priči i ja mislim da tu bilo mjerodavno dobio je mišljenje zapravo epidemiologa s kojima se je konzultirao. Rekli su da nalaz vrijedi 48 sati i on je ponavljao nalaz svakih 48 sati. To je ono šta je koju je dobio informaciju i to je nastupao u dobroj mjeri, taj puta, u gradu Bjelovaru da nije tako postupio, a kao što znate cijelo gradsko vijeće grada Bjelovara je bilo u izolaciji.

Poštovani zastupniče, počeli ste svoju raspravu sa izjavom vi ste liberal. Vi morate stalno izjavljivati da ste liberal jer vaša djela to ne govore. Vaš predsjednik Hrbak kaže prije par sati vidimo na primjeru drugih zemalja koje su uvele radikalne mjere da one ne daju rezultate, ali ćemo glasati za radikalno diranje u osobne slobode jer nemamo vremena za kompromise. Vi ovdje podržavate političke mjere stožera. Političke mjere stožera, ne stručne, političke mjere stožera. Mene zanima je li to novi liberalni poučak i od kojeg velikog liberalnog mislioca je potekao taj poučak? Evo ga, mi se možemo slagati ili ne o našim liberalnim mjerama, ja mislim da su i liberalne mjere prvenstveno očuvanje radnih mjesta i ekonomija ali i zdravlje građana.

Ja sam i predložio ako mislite da taj stožer nije dobar ja sam za to da se proširi stožer i sa novim članovima, ali i ono što je sad možemo imati, imamo ovaj stožer koji je i ja ga smatram mjerodavnim za odlučivanje.

I ja njima vjerujem u tome dok ne izglasamo drugo moramo se pridržavati tih mjera. Iako se ja osobno sa nekim mjerama ne slažem, ali pridržavat ću se pravila koje nameće država ili Vlada ove RH. Izvolite.

Poštovani ministre, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege, mislim da što se tiče barem SDP-a uopće nije sporno treba li učiniti sve da zaštitimo zdravlje hrvatskih građana i je li potrebno postrožiti određene mjere, čak i propisati određene sankcije za kršenje istih. To je jasno iz naših javnih istupa već sigurno 2 mjeseca, jesmo za to. Ovdje govorimo i o sadržaju i o proceduru. Pri svemu od ovoga ako ćemo činiti određene korake inzistiramo na tome da se poštuje Ustav i da se poštuju zakoni RH. U proljeće 108 zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru dalo je puno povjerenje da se daju određene ovlasti Nacionalnom stožeru civilne zaštite kako bi mogao operativnije upravljati krizom bez zadrške. Više od natpolovične većine zakon je donesen u jedan dan. 18.3. čini mi se bio je upućen iz Vlade u Hrvatski sabor, 19.3. bio je izglasan u Hrvatskom saboru. I ne podmećite na način da ne radimo u istom interesu, a to je zaštita zdravlja hrvatskih građana, ne podmećite na način da ne možemo biti brzi i operativni kada shvaćamo ozbiljnost situacije i ne podmećite na način da želimo usporavati određene procese. Da se razumijemo to je za početak. Ajmo sada na sadržaj. Mi možemo ovdje raspravljati o tome zašto danas donosimo ove odluke. Njemačka je zabranu okupljanja za više od 25 građana u javnim prostorima i više od 10 u privatnim prostorima jednako kao i kažnjavanje nenošenja maski donijela znate kada? Krajem rujna u situaciji kada im je broj zaraženih došao na više od 50 na 100 tisuća stanovnika. Mi donosimo kada? Oni su donijeli kada je 50 broj zaraženih došao, bio više od 50 na 100 tisuća stanovnika. Jesmo zakasnili? Jesmo. Kada govorimo o načinu donošenja, još ću se malo ustvari zadržati na sadržaju. Možemo govoriti sada i o visini kazni. 500 kuna u roku od 3 dana platite 250. Ali o tome možemo raspravljati, a i ne moramo jednako kao i što možemo raspravljati jesmo li trebali kao neke druge zemlje razmisliti o tome da kažnjavamo još više recidiviste, pa ćete u Beču platiti 50 eura kaznu ako ne nosite masku. Ali ako ponovite prekršaj platit ćete 500. To naš zakon ne predviđa. Dobro. Jednako tako nismo razmišljali ni o tome trebamo li kažnjavati za nenošenje maske ljude koji su preboljeli Covid-19 koji zapravo nisu opasni za okolinu, niti je okolina opasna po njih. On svojim primjeru vjerojatno na simboličnoj razini treba pokazati da masku treba nositi. O tome se danas nije raspravljalo. Ne znamo što ćemo s njima. Očito ćemo ih kažnjavati jer simbolički ne nose masku ili neki drugi razlog, ja ga u ovom trenutku ne vidim. Kada govorimo o kažnjavanju odnosno utvrđivanju prekoračenja mjere u privatnim prostorima okupljanjima više od 10 ljudi. Nije jasno na koji način će policija utvrđivati je li u stanu, privatnom stanu više od 10 osoba. Netko kaže s vrata. To možete utvrditi za buku, ali broj osoba u stanu ne možete utvrditi s vrata osim vjerovanju na riječ, a to nije utvrđivanju činjeničnog stanja na temelju kojega se mogu izricati određene kazne. Ne znam kako ćete to činiti. Ako ćete ulaziti u domove da biste utvrdili taj broj, onda imamo ozbiljan problem i na to vas upozoravamo. U tom slučaju zadirete u ustavna građanska prava i u tom slučaju ne možete izbjeći aktivaciju članka 17. Ustava jednako kao što ste toga bili svjesni i u proljeće kada ste željeli praćenjem građana nadzirati kretanje da se ne bi kršila samoizolacija ili izolacija, pa ste odustali i od mjere i od aktivacije članka 17. Samo ne znam jeste odustali od same mjere zbog toga što biste morali tražiti dvotrećinsku većinu, ili ste procijenili da to zaista nije potrebno. Jesmo za suradnju, ali nismo za neiskrenu komunikaciju i obmanjivanje javnosti.

Dakle kolegice Glasovac svašta se može naučiti u ovoj sabornici, pa evo i ja kao magistar politologije sam čuo da liberal znači radno mjesto, a socijaldemokrat znači sloboda. Valjda je to tako? Ali dobro. Ono gdje sam vam želio replicirati je zapravo ovaj drugi dio koji ste rekli možemo biti operativni i možemo se dogovoriti jako brzo, pogotovo kada su naši građani u pitanju. Ali znate što to znači? To znači da trebamo doći do dogovora. To znači da HDZ-e treba slušati i drugo mišljenje. To znači da HDZ-e neće i ne smije krasti onda tuđe ideje, jer moram radi javnosti hrvatske, a i političke javnosti moram reći dakle mi smo u krizi na početku godine imali čitav niz zakonskih prijedloga koji su redom odbijani ili čak nisu ni došli do rasprave, a HDZ-e je preuzimao te iste prijedloge, ugrađivao u svoje zakonske prijedloge. I to mi nije žao da se mi razumijemo. Dapače, pomogli smo svom gospodarstvu. Jesmo tim prijedlozima. Ali druga stvar je problem, tko politički profitira i tko skuplja što bi se dalmatinskim rječnikom reklo, vi ste iz Zadra prebivalištem, jeftine punte. Ja nisam htjela u ovoj raspravi namjerno ništa politizirati i trudila sam se čak biti maksimalno konstruktivna. Ali na žalost da, došlo je do politizacije i rada nacionalnog stožera, i do politizacije upravljanju korona krizom. I u tom trenutku je počelo padati povjerenje hrvatskih građana u ono što radi stožer. Zapravo u ono što radi Vlada preko leđa stožera. I zato u ovom trenutku na žalost imamo situaciju najnovijih istraživanja gdje više od 50% hrvatskih građana smatra da Vlada, da država ide u krivom pravcu. Isto tako povjerenje u stožer pada i to je ključni problem s kojim se mi u ovom trenutku suočavamo. I da je pameti u Vladi Republike Hrvatske onda bi upravo išla drugim putem i ovom Hrvatskom saboru inzistirala i sama potencirala podjelu odgovornosti i zajedničke interese ako hoćete u ovom slučaju čak i nacionalne interese. Nismo ratom, nismo teritorijem kao što je rekao gospodin Reiner kako se to tumači kroz članak 16., ali jesmo još gorom stvari gdje nam je neprijatelj zapravo poprilično nepoznat i nedefiniran. Uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Možda ste malo to rekli suptilnije nego vaš kolega Hajduković. Ono što je vaš kolega Hajduković malo prije izjavio Hrvatskom saboru to je nešto nečuveno.

To izreći to je totalno nepoznavanje Ustava, prava saborskog zastupnika, nije bitno kojom se većinom neka mjera donese, nego je bitno je li ona u skladu sa Ustavom ili razmjerna ili nije. 115 zastupnik može donijeti krivi zakon i krivu mjeru i past će na Ustavnom sudu, ako nije razmjerna i ako nije donesena kako treba.

Mi smo svi ovdje prisegnuli kada smo postali zastupnici na Ustav i moramo ga se svi pridržavate, ako vi sad prozivate gospodina Hajdukovića ja apeliram i na vas. Znači Ustav nije shopping centar niti samoposluga iz kojeg ćemo uzeti ono što se ne sviđa u određenom trenutku, a odbaciti ono što nam se sviđa. Ustav je nešto što nas obvezuje, a vi uporno recimo se pravite kao da ne znate taj Ustav pa spominjete razmjernost. Kad ste spominjali danas Kazneni zakon, to vam je to. Lišiti nekoga slobode, ali strogo razmjernošću, znači opravdanost mjere i potpuno decidirano. U ovakvim slučajevima izvanrednog stanja, rata, ugroze, prirodne nepogode, upravo zbog činjenice da nije moguće utvrditi razmjernost inzistira se na institutu dvotrećinske većine i u tome je suština cijeloga problema. Ovdje mi nemamo zapravo izbora, nego isto kao i kod praćenja, jer što je slijedeće, što je slijedeći korak, sutra vi možete de facto najobičnijom većinom ići na to da pratite građane, pratite njihove mobitele [[Upadica: Vrijeme.]] proglašavate policijski sat. To nije nešto što se treba donositi ovdje, a još manje [[Upadica: Vrijeme.]] običnom većinom, ako ne postoje preduvjeti.

Nepoznavanje Ustava kolega Bačić, ako ćemo tjerati mak na konac, a onda možemo reći ratno stanje će proglasiti obična većina, ali je to u redu, a možda ratno stanje neće proglasit, možda će proglasiti svi ali to nije u redu. Dakle to ad absurdum dovođenje apsoludno nigdje ne dovodi. Ja vam govorim da ćemo imati odluku iza koje će stajati svi i koje će se poštovati svi da se ne dovodi u pitanje legitimitet [[Upadica: Vrijeme.]] to je princip grundnorma to je kontinentalno pravo [[Upadica: Vrijeme.]] ako niste znali što je to kolega Bačić, a ne sud, ne sud kojeg Ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika gospodinu zastupniku Bačiću i imate opomenu. Slijedeća replika je uvažena zastupnica Mirela Ahmetović. Poštovana kolegice Glasovac, u svojoj ste raspravi istaknuli problem nepoznanice kako će se utvrđivati da je u kući okupljeno više od 10 osoba. Pa ja ću vam odgovoriti, Vlada je odlučila da se to utvrđuje cinkanjem od strane susjeda gdje će oni, naši susjedi koji nam trebaju biti na pomoći posebno u ovim teškim vremenima, zapravo postati bešćutni kolaboracionisti u ugrožavanju temeljnih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. Od ljudi se od strane ministra Beroša i Vlade RH traži da prokazuju, da sumnjiče druge ljude, da jedni drugima postanu vukovi u ionako zaista teškim vremenima. Kolegice Ahmetović moram priznati da je i mene iznenadila ta ideja odnosno izjava da bi, da se poziva na neki način apelira na susjede da prijavljuju susjede i sumnju u to da se u određenom domu ovaj događa nešto čiji opseg je više od 10 ljudi. Ja bih voljela da evo ovu priliku iskoristim da apeliram na susjede da prijavljuju nasilje u stanovima oko njih kad čuju krikove i buku, jer žene su te koje su posebno ugrožene u koroni, posebno u ovoj situaciji stresa, pritiska i sve većeg približavanja, približavanja lockdownu. Znači mi smo odlučili običnom većinom smanjiti opseg, suspendirati određena građanska ustavna prava, potičemo susjede da cinkaju one koji se okupljaju u privatnim domovima u većem broju, još samo nedostaje da smo u zakon propisali da ćemo i nagraditi te cinkaroše određenom nagradom ovaj pa onda ovo što smo zaradili ovdje [[Upadica: Vrijeme.]] ovaj upucati u nešto drugo. Uvažena kolegice vi znate da ja nisam liječnik, a ja znam da vi niste liječnica, a govorimo ovdje vezano za zaštitne maskice je li. Neki epidemiolozi kažu da čovjek koji je prebolio korona virus ne stekne antitijela pa znači da bi trebao nositi zaštitnu maskicu. Drugi imaju isto tako vrijeme je gripe i imaju druge respiratorne smetnje pa isto tako bi se trebalo i zaštiti. I pod broj 3 ne možemo u javnom prostoru dijeliti ljude odnosno kako vi mislite dokazivati kad ulazite u javnu upravu, u trgovinu, u tramvaj da ste vi prebolili korona virus. Tako mislim da treba nositi bez obzira je li netko prebolio ili nije. Iskreno ne mislim ništa, ja sam samo postavila pitanje jednako kao što ste vi rekli da osobe koje su preboljele korona virus ne moraju nužno biti nazovimo to tako zaštićene 3, a po nekima i 6 mjeseci. Isto tako znam da postoje osobe koje zbog drugih zdravstvenih teškoća imaju problem i ne mogu nositi maske.

Kamo sreće da je Vlada i ovaj stožer slušao struku prethodnih mjesec i pol dana i njihove apele, njihove vrištanje i onih ljudi koji svaki dan gledaju smrti u oči ne bi li spasili tuđe živote i onih ljudi koji su znanstvenici koji znaju raditi projekcije i gdje smo se uvjerili u ovih mjesec i pol dana da su govorili točne projekcije i točne …/nerazumljivo/… kamo sreće da su drugi slušali struku danas ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Poštovani potpredsjedniče, gospodine ministre, začuđena sam ovdje se nekako čini kao da Vlada ne želi tj. HDZ podijeliti odgovornost. Ovo upravljanje krizom nije tako uspješno pa da to ne želite podijeliti ako smo mi voljni s vama podijeliti. Kao primjer da je netko možda ovdje da znanstveni savjet ima i neke druge struke kao što su sociolozi, pa možda psihijatri, pa možda da i postoji program psihijatrijski ne bismo imali kolegicu koja je počinila samoubojstvo, a ne bismo opet imali naredbe u nekim bolnicama da će nas sutra intubirati psihijatri jer moraju u 14 dana sad proći treninge za intenzivnu njegu. To se moglo odraditi na vrijeme. Ono što me drugo zbunjuje, pitanje da dakle zašto ne želite a zna se pogledajte što u sociologiji znači riječ kohezija i kako se društvena kohezija postiže [[Upadica: Vrijeme.]] kada smo propustili društvenu koheziju tj. ono što zovete povjerenjem građana.

Jer gledajte, vi imate situaciju u kojoj imamo Nacionalni stožer civilne zaštite na čelu kojega nije civil nego ne potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova. Tog istog ministra unutarnjih poslova nadzire tko? On nadzire sam sebe. Civilni stožer nadzire Vlada. Međutim fali jedna karika u cijeloj toj priči. Vladu inače u svom djelovanju nadzire Hrvatski sabor osim ovdje. Ovdje nadzora zapravo nema. Mi ni jedno izvješće ovdje dobili nismo. Građani, mi ne dobivamo odgovore, mi ne dobivamo obrazloženja zašto se uvode određene mjere. Mi imamo i problem ovdje kada postavljamo pitanja nas se optužuje za ne znam šta, rušenje sustava. U tome je problem.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Uvažena kolegica Glasovac, dakle cijelo proljeće smo slušali da nas čeka teška jesen i već polako ulazimo u zimu i sad dobivamo jedan vikend zakon. I što u tom zakonu ima? Ja ću se u ovoj svojoj replici još jedanput osvrnuti na onu, onaj način da se prate ljudi u stanovima da li rade tulume ili obiteljske ručkove ili večere ili što više na kojima je više od 10 ljudi. Kao što smo od ministra Beroša čuli ovo proljeće da je za onu veliku smrtnost u Domu za starije i umirovljenike u Splitu kriv virus tako zapravo za ovo neće biti kriv nitko nego susjed koji će kao što već prije mene neki rekli cinkat susjeda. Da li, samo da se pitamo, da li želimo takav zakon kojim ćemo zaista omogućiti da susjedi više neće se na stubištima se razgovarati nego će susjed pred drugim vratima imati uho i slušati [[Upadica: Vrijeme.]] da li tamo ima više od 10 ljudi ili ne.

Zbunjena sam i ja nekim izjavama i iz proljeća i ovima danas. Mi smo u proljeće evo u 2. mjesecu gospodin ministar je rekao bolest je na nivou gripe nema mjesta za paniku. U 3. mjesecu gospodin Capak ne tražite od ljudi da nose maske prilikom ulaska u trgovine i pošte to nema smisla kod zdravih ljudi. Gospođa Grba Bujević bivša članica stožera danas zastupnica, korona virus ne možete zaustaviti maskom ona vas neće zaštititi zato ih ne kupujte. Neki dan slušamo da su mjere koje smo donijeli u listopadu polučile rezultat da se broj zaraženih smanjuje i stagnira gdje gospodin Đikić onda pokaže da to tome nije tako zapravo pa onda ovaj biva izvrijeđan čovjek koji je član nacionalne odnosno Njemačke akademije znanosti, a u Hrvatskoj zapravo su mu već jednom rekli ako ti se ne sviđa ovdje idi drugdje mi te ne trebamo. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Ivan Ćelić.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege, danas smo puno stručnih mišljena čuli, ja bih kao liječnik radije slušao preporuke znanstvenog savjeta Vlade nego uz dužno poštovanje prema svim zastupnicama i zastupnicima mišljenje onome o čemu je govorila uvažena zastupnica Ahmetović o političkim mjerama. Da ovdje bi se donosile političke mjere, ja se slažem da one imaju političku konotaciju, ali puno je primjerenije u znanstvenom savjetu Vlade govorit treba li mjera samoizolacije trajat 14 dana ili 10 dana, nego što bi ovdje uvažene zastupnice i zastupnici kao predstavnici naroda mogli o tome razgovarati. Tema je li ovo ustavna kategorija Članak 16., Članak 17. po meni je puno primjerenije da raspravljamo u Hrvatskom saboru na plenarnoj sjednici o toj temi. Što se tiče znanstvenog savjeta Vlade idemo to malo demistificirat. Znate koliko ima članova znanstvenog savjeta Vlade, članova HDZ-a? Jedan i jedan je član SDP-a, svi ostali nisu članovi političkih stranaka. Uglavnom se radi o ekspertima koji rade na prestižnim sveučilištima unutar RH i izvan nje. I za mene je puno meritornije mišljenje profesora Polašeka za kojeg ste vjerujem čuli ili profesora Rudana jednog od svjetski priznatih epidemiologa nego o tome što će reći ili s ove strane ili s ove strane netko od zastupnica i zastupnika. Optužen sam i za seksizam, uvažena zastupnica Borić ovo što vi pričate o suicidu, znate koja vam je to razina. To je razina kao da ja vama sada kažem kao aktivistici koja je čitav život posvetila pravima žena da ste vi odgovorni za to što je jedna žena ubijena od nekoga kretena muškarca. Suicidi se na žalost događaju. Jučer smo imali u Klinici za psihijatriju Vrapče 6 kolegica i kolega koji su zatražili pomoć. Radi se. Hrvatsko psihološko društvo je pripremilo program prevencije suicida kod osoba starije životne dobi osobito u institucijama. Malo ipak nešto znam o mentalnom zdravlju, i što čini ova Vlada i što čini stožer. Stožer ima političke konotacije svaki, pa tako i ovaj hrvatski. Nitko ne bježi od te političke odgovornosti. 28. siječnja kada je predsjednik Vlade Plenković govorio o problemu oko korona virusa neki su ga proglašavali ridikulum. Što se tiče 1. slučaja korona virusa 25.02., prvog zatvaranja 11.03. u tom trenutku neki su zazivali izvanredne mjere, ratno stanje, primjenu članka 17. i sasvim legitimno pravo da se o tome raspravlja. Sada ovoga trenutka kada su se dogodile naravno da će cehovske organizacije, naravno da će stručne udruge liječnika koji su najopterećeniji u ovome trenutku se zalagati za što je moguće restriktivne mjere. Ako me pitate po srcu, ja bih tražio još restriktivnije mjere, jer radim svakodnevno u zdravstvenoj ustanovi. I u našoj ustanovi ima Covid pozitivnih pacijenata kojima je potrebna stručna pomoć. Ali ako pitate moga zemljaka Marina Medaka da li su ove mjere restriktivne, on će kao predstavnik koji se bori za prava ugostitelja reći da su prerestriktivne. Znači, o tome možemo raspravljati jesu li prerestriktivne, jesu li preliberalne možemo i nećemo se složiti. Tko će biti u znanstvenom savjetu? Prof. Đikić mogao je biti u znanstvenom savjetu. Mogli su biti mnogi drugi. Mogao je biti prof. Štagljar, prof. Čičin Šain, a negdje morate imati ograničeni broj ljudi imenujete u znanstvenom savjetu Vlade. I na kraju, Svjetska zdravstvena organizacija o tome danas nije bilo govora. Tri temeljne varijable. Epidemiologija. Kontroliramo li epidemiju u Hrvatskoj u ovome trenutku? Da. Zdravstveni sustav. Da li je zdravstveni sustav u ovome trenutku prenapregnut? Da li funkcionira? Javnozdravstveni nadzor. Da li pratimo minimalno 80% novih slučajeva njihovih bliskih kontakata? Uza sve probleme mogu reći da. I na kraju. Ovo nije sprint. Dakle, povrijeđen je članak 238. Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike. Svi smo mi ovdje pozvani i izabrani od strane hrvatskih građana da bi odlučivali recimo to tako uvjetno o njihovim sudbinama, a posebno ograničavanju ljudskih prava. Kolega meritum nije u tome da mi dajemo stručno mišljenje, nego da dajemo mišljenje treba li neka prava oduzeti ili ne. Ako svi stanemo iza njih to ima puno, puno težu vrijednost i puno jaču vrijednost, nego da stane samo HDZ-e. Uvaženi zastupnik Željko Reiner replika. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćelić, pa meni se čini da zapravo osim što je kolega Hajduković malo … [[ne razumije se]] došao, pa jedno razdoblje ga nije bilo zapravo postoji više-manje jedan konsenzus oko toga. Ja mislim da svi koji su govorili smatraju da mjere treba napraviti, da su mjere dobre, da su mjere korisne. I ja očekujem da prigodom glasovanja kada bude da zapravo svi glasuju za ovu promjenu zakona, jer ja upravo ne mogu vjerovati da bi netko doveo u pitanje treba li čuvati ljudsko zdravlje od korone kada su se svi izjasnili zapravo da su te mjere potrebne, da su te mjere dobre, da su one korisne i samo se razlikuju modaliteti očito pristupa. Hvala.

Dakle tijekom prvog zatvaranja u Saveznoj Republici Njemačkoj jedan od najpriznatijih njemačkih epidemiologa je rekao – idemo spustiti reprodukcijski broj da bude manje od 0,2. Institut Robert Koks se pobunio i rekao nije reprodukcijski broj jedina varijabla. Dakle to su te rasprave o kojima treba raspravljati. Dakle ako se radi o uskratama ljudskih prava, o zadiranju u ljudske slobode možemo raspravljati da li je to članak 16. ili članak 17. Mi mislimo da je to članak 16. jer se tamo izrijekom spominje javno zdravlje. Poštovani kolega, kazaste da u znanstvenom savjetu Vlade Republike Hrvatske nema, nije on politički obojen valjda za razliku od nacionalnog stožera, a i da je tamo jedan član HDZ-a i jedan član SDP-a. E pa sada mi je jasno zašto ih ne slušate odnosno zašto ne slušate većinu članova znanstvenog savjeta, nego slušate manjinu. A je se nadam da će vrlo brzo postati javni i ti zapisnici, pa da vidimo što se tu zapravo događalo u tim savjetima, tko se za što zalagao i koliki su utjecaji na neke odluke stožera i Vlade imali. A ja vama sada postavljam jedno pitanje. Smatrate li vi da je upadanje u stanove građana, znači povredivost doma, praćenje danas-sutra njihovog kretanja putem mobitela, proglašenje policijskog sata, zabrana nekih drugih vrsta kretanja, zadiranje u ljudska prava i da treba poštivati Ustav. Poštovana kolegice Glasovac, koliko se sjećam na zadnjem aktualnom satu postavili ste pitanje premijeru vezano za brze antigenske testove u Republici Slovačkoj. Sad imamo već određeni vremenski odmak možemo li izvući nekakve pouke premda je Slovačka bila jedina zemlja EU koja je primijenila na taj način. Vjerojatno možemo, oni su vidjeli koja je to brojka, međutim nešto konkretno u smislu promjene epidemioloških mjera nisu napravili. Spominjali ste jako puno model Švedske kojem je tijekom prvog zatvaranja umrlo 2.700 osoba starije životne dobi u staračkim domovima i to su neki predlagali isto tako da bi to trebalo primijeniti. Danas je nešto priča oko Švedske zastala. Što se tiče zadiranja u pravo na dom ako se radi o remećenju javnog reda i mira onda postoje te institucije koje to trebaju raditi, a mislim da je zadnja instanca zadiranje u ljudska prava i tu treba itekako voditi računa [[Upadica: Hvala.]] i tu trebaju postojati nadzorni mehanizmi. Poštovani kolega evo ja ću opet o tome zadiranje u dom i ovoj mjeri kojom se ograničava u privatnim stanovima i domovima okupljanje do 10 ljudi. Ovdje se spominju druge države kao izuzetan primjer evo malo prije i Njemačka koja isto ima ovu mjeru. Ja ne znam da li su Nijemci vidoviti pa oni znaju šta se to događa, vjerojatno isto tako imaju neke dojave vezane ne samo za okupljanje, namjerno se izvrće, naravno da nije problem ako su roditelji, unuci, bake i djede na nekakvom obiteljskom ručku nego neka okupljanja koja su uz širenje bolesti, širenje epidemije i kršenje javnog reda i na taj način građani reagiraju, ne samo u ovom slučaju nego i inače. U drugim zemljama je to mjera koja ide na sprječavanje širenja bolesti, a kada mi takve mjere uvedemo onda je to cinkanje susjeda. I namjerno cijelo vrijeme ovo radite da bi javnost okrenuli protiv onih [[Upadica: Hvala.]] koji donose ove mjere. Poštovana zastupnice Murganić, tvrdilo se da se kasni s mjerama, pa onda na različite načine pokušava se srušit ili barem poljuljat povjerenje u nacionalni stožer. Prve mjere, prvi set mjera donesen je još ljetos i odnosio se na industriju zabave. Drugi set prije mjesec dana, usporen je rast ali nije bilo dovoljno. Mogli smo čuti s ove strane panika, dramaturgija, stihija. Za mene to nije stihija, ja bih volio da ove restriktivne mjere koje su na snazi do 21. prosinca nisu nastupile, ali nismo ih mogli izbjeći nažalost. I isto tako ako govorimo o uvođenju određenih mjera, osobna odgovornost je kod velike većine hrvatskih građanki i građana prisutna, ali ona mala skupina ljudi koji omalovažavaju, koji govore da korona ne postoje pa su organizirali festival slobode začudilo me da su neke saborske zastupnice i zastupnici tamo bili, to su oni protiv kojih treba biti primjena ovih mjera i vjerujem da se tu svi slažemo bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo. Kolega Ćelić, da postoji dobra namjera od oporbenih zastupnika onda ne bi izvlačili izjave stožera iz konteksta. I to bi gledali u okviru vremena kada se nešto govori. Zato što je Svjetska zdravstvena organizacija da kad nema lokalne transmisije, a u prvom dijelu nije bilo lokalne transmisije da maske nisu učinkovite. Nije bilo dokaza da koriste. U drugom dijelu epidemije gdje imamo ogromnu lokalnu transmisiju maske su obvezne tako kažu relevantne stručne ustanove koje se bave ovom problematikom ne samo svjetska zdravstvena nego i Europski centar za kontrolu bolesti. Prema tome, ovo je jedno onako stalno ponavljajuće nešto što žele oporbeni zastupnici da onda to postane istina. Mi smo pobijedili koronu u prvome valu, sad je došao drugi val. To vam je isto kao kad igrate sezonu i onda ste na prvome mjestu i iduće godine je opet nova nogometna sezona i onda će opet bit netko izabran novi. Pobijedit ćemo mi i ovaj drugi val, on je puno teži, puno je zahtjevniji, a kad govorimo o određenim mjerama znači svaka mjera se treba propitivati, može se propitivat, ali ja bih to ipak prepustio evaluaciju tih epidemioloških mjera stručnim tijelima koji će o tome itekako raspravljati. Hrvatska nije otok. Pogledajmo što se događa i na razini EU o tome što govori Europsko vijeće. A kažem za mene je, možda ja griješim Hrvatski sabor mjesto na kojem treba raspravljati o ljudskim pravima i zadiranju u ljudska prava kao što je recimo pravo na dom ili određeno oduzimanje sloboda koje se ne radi iz nikakvog hira nego iz potrebe.

Ne znam, nije nikakav problem samo izvolite nastaviti poštovani zastupniče. Zahvaljujem. Evo, ja bi se vratio u 4. mjesec, dakle gospodin Beroš je bio i dalje u stožeru onda smo znali tko je zaražen, tko je kontakt, tko je bio u kontaktu, a zašto, zato što smo imali povjerenje. Onda vam se pojavi skupina ljudi, defetista koji negiraju da postoji korona virus, koji negiraju da bilo kakve mjere donose rezultat u sprječavanju bolesti u zaštiti ljudi koji su ugroženi. I sada kada donosimo zakon koji bi trebao spriječiti ta okupljanja onda se kaže da je to punjenje državnog proračuna odnosno da je ugrožavanje ljudskih sloboda što apsolutno nema veze sa istinom [[Upadica Reiner: Hvala.]] A s druge strane imamo liječnike koji vrište od bola da im pomognemo jer ne mogu više izdržati u bolnicama koliko je sustav Molim vas držimo se vremena osim ako ne želite ostati ovdje iza ponoći. Izvolite. Poštovani zastupniče Šimičeviću, imali smo na samome početku idealizaciju članova nacionalnog stožera, pa neću sada neke asocijacije govoriti na to. Neki ljudi su izgubili povjerenje u prvome mahu. Jedna od temeljnih emocija u stres je bio strah i to je bio jedan od razloga zašto su se ljudi vrlo dosljedno pridržavali epidemioloških mjera osim lockdowna kao takvoga. Sada kako vrijeme teče pojavljuje se apatija, pojavljuje se umor, pojavljuje se određeno popuštanje na našoj mentalnoj razini. I to isto tako na neki način može poljuljati povjerenje u stožer i u sve institucije. Ja mislim da mi kao odgovorne osobe trebamo poručiti osim poruke osobne odgovornosti imajte povjerenja u ovu Vladu i zajedno možemo pobijediti. Ja nisam inzistirala na nekim drugim epidemiolozima. Moj prijedlog je bio da jedan znanstveni savjet bi trebao uključiti i neke druge struke koje bi nam mogle pomoći pa upravo tako i vašu i ne samo zbog pojedinačnih slučajeva. Vidjet ćemo kako iz svih tih strahova kakvi ćemo biti svi mi zajedno, da ne kažem posebno našu djecu kad i ovo prođe. Ono što zabrinjava a nukam vas da pogledate prije mjesec dana je Hrvatsko politološko društvo imalo zanimljivu konferenciju koja se zove „Ima li sustavnosti u hrvatskom sustavu upravljanja korona krizom“ i upravo govori ovo o čemu je govorio kolega Šimičević što se dogodilo iz prvoga povjerenja i kako se gubi povjerenje. Povjerenje se ne gubi samo vašim strahom, nego onda kada postoje razlike u mjerama i kada se mjere mijenjaju od dana do dana.

Slažem se da treba i sociologe, i psihologe u ekspertnoj skupini kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Postoji psiholog, postoji psihijatar. Hrvatsko psihijatrijsko društvo kao krovna udruga od samoga početka je angažirano i prepoznato je od strane Ministarstva zdravstva. Reći ću vam da je 3 dana nakon potresa u Gradu Zagrebu ustrojen prvi telepsihijatrijski centar u Klinici za psihijatriju Vrapče na kojem radi 10 ljudi. Mi smo od početka pratili smjernice Svjetske zdravstvene organizacije vezano za upravljanje psihološkom i psihosocijalnom dobiti. Odmah je prevedeno sve na hrvatski za posebne skupine, za djecu, za roditelje, za zdravstvene djelatnike, za osobe starije životne dobi gdje su iznesene preporuke. Nismo trebali otkrivati nikakvu toplu vodu.

Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, ministre zdravstva, državni tajniče Dulebić, državni tajniče Salapić i državni tajniče Katić. Dugo smo svi skupa zajedno i hvala vam što provodite ovako svoje vrijeme. Vezano uz Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti uvodno valja svakako reći da je vrlo rano započela Republika Hrvatska sa provedbom epidemioloških mjera na suzbijanju širenja bolesti Covid-19 u suradnji i koordinaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, sa Europskim centrom za kontrolu bolesti. Već 11. ožujka je ministar zdravstva donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti Covid-19 i pripremao se na veliko zdravstveni sustav za eventualni odgovor ukoliko dođe do eskalacije epidemije. Ali nije se pripremao samo zdravstveni sustav, nego je koordinacija bila sa svim službama prvog odgovora na epidemiju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Državnim inspektoratom i nizom još drugih institucija sa kojima se u to doba surađivalo.

Tijekom tog razdoblja Vlada i ministar zdravstva je imalo jasnu strategiju kako odgovoriti na prvi val, tako i daljnjeg mogućeg scenarija na jesen što se jasno komuniciralo sa našim građanima. Upozoravalo se da će biti drugi val, a neki su bili skeptični, da postoje mogućnosti velikog broja zaraženih i povećanje broja ljudi ako se ne budemo tada držali mjera i to su neki osporavali. Sada se u javnosti često čuje crne prognoze, zdravstveni sustav je kolebirao već. To su rekli pred mjesec dana. Nije i neće zato što je zdravstveni sustav predvidio sve scenarije koji se mogu dogoditi. Sada smo u scenariju B, a osobno znam da imate i scenarij pripremljen u slučaju ako to bude trebalo. O primjeni mjera i provedbi epidemioloških mjera ovisi da li ćemo u scenarij C doći ili ne. I zato podržavam donošenje ovih mjera koje su propisane ovim Prijedlogom zakona.

Tako je već predviđeno što ste izglasali u ovom saboru u prošlom mandatu da 8 do 15 tisuća košta ako se netko ne pridržava samoizolacije ili karantene. Zato ne znam u čemu je sada problem sa ovim izmjenama kada se to odnosi na onaj mali broj ljudi koji, i pravnih osoba koji ne žele sudjelovati u nastojanju svih nas, svih nas ovdje i svih građana da dodatno zaštitimo život naših sugrađana. Trebamo svi zajedno poštivati ove izmjene i dopune jer tako najbolje kažemo hvala svima onima koji su na prvoj crti obrane, svim zdravstvenim radnicima, svim policajcima, svim drugima, ali i našim građanima koji se sve ovo vrijeme pridržavaju odluka stožera. A akademske rasprave ostavimo stručne javnosti onima koji poznaju i rade po pravilima medicine utemeljene na dokazima, koji su završili studij medicine ili prirodnih znanosti. Fakultet 6 godina, a onda specijalizaciju u trajanju od 5 godina. Samo struka može relevantno razgovarati o ovim stvarima bez obzira u kojoj političkoj opciji radila. Stoga vas molim da vratimo to povjerenje koje kažete izgubili, demantira vas javno mnijenje jer su i ankete koje su provedene kažu da ljudi još uvijek vjeruju stožeru, a i u jučerašnjoj jednoj emisiji kasno navečer je jasno bilo su građani koji su komentirali, su jasno komentirali da žele da se ove mjere uvode, nije bilo ni jednog građanina koji je rekao da se to ne uvodi. Trebamo svi zajedno raditi na vraćanju povjerenja u rad Vlade koja je preuzela odgovornost za sve ovo i u rad Stožera civilne zaštite zato šta su u njemu stručni ljudi. Prva je poštovanog zastupnika Bulja.

Kolega Bulj drago mi je da ste postavili ovo pitanje i hvala vam na njemu. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija, izvukli ste to iz doba travnja odnosno početka svibnja, Svjetska zdravstvena organizacija je tada jasno rekla i struka stoji iza toga, da kad nema u zemlji lokalne transmisije, znači prijenosa jednog na drugog čovjeka nego postoji kontrola svih kontakata mogućih i zna se točno tko od koga prenosi i dobiva, kako način na koji to dobiva onda se zapravo nema smisla u ne znam šetnji i ovome nositi maske. A kada postoji lokalna transmisija kao što sada postoji odnosno postoji od ovog drugog početka ovog drugog vala onda su sve relevantne ustanove jasno rekle i dale do znanja da se tada mora nositi maske kako bi se spriječilo prijenos lokalnom transmisijom. Poštovana zastupnice evo sada ste još jedanput ponovili ovo iz, vašu izjavu sa maskom, ja bi vas sada još jedanput ipak zamolila da ponovite ankete koje su vezane za povjerenja građana stožeru jer ne mogu razumjeti zbog čega se postoji cijelo vrijeme mantra da građani nemaju povjerenja u stožer kao da mi nismo u doticaju sa građanima. Iz svakodnevnog iskustva sa ljudima sa kojima smo u doticaju vidimo da imaju povjerenja i da se pridržava velika većina naših građana svih propisanih mjera. Čak je mišljenje da bi trebalo imati još i strože mjere jer su svjesni opasnosti, međutim jedan veliki dio naših oporbenih zastupnika inzistira i prenašaju svoje nepovjerenje koje je isto tako izmišljeno iz političkih razloga na građane. Ankete kažu jedno, narod kaže isto to, a to znači da narod još uvijek vjeruje ovom stožeru. Ne znam zašto ne bi vjerovao. Sve je pripremljeno, sve je spremno za odgovor, jasne se daju upute i smjernice, jasne se daju struci, a jasne se daju i građanima i zato ovaj zakon treba što prije podržati i treba ga donijeti. Svi oni koji misle da znaju o upravljanju ovom krizom više uvijek su imali mjesto da kažu to svoje mišljenje. Mi smo zaista i u prvom odgovoru u kojem sam sudjelovala, u drugom više nisam, dali zaista sve od sebe da zaštitimo svaki mogući ljudski život, a to je sigurna sam intencija i dalje stožera, Vlade i premijera Andreja Plenkovića. Poštovana zastupnice, mi večeras ovdje uvjeravamo jedni druge tko je ozbiljnije, a tko je manje ozbiljno shvatio ovu situaciju koja je nažalost cijeli svijet našla, zatekao se cijeli svijet i našao se nepripremljenim. Sada je naravno svak ima veliku naknadnu pamet, a kada se već mi prisjećamo i podsjećamo što je tko rekao i kada i kako i na koji način i u koje vrijeme dopustite mi dragi poštovani kolege iz oporbenih klupa možemo li se prisjetiti što su neki od naših uvaženih kolega radili kad su odbijali nositi maske i koji su bili na čelu kolone kad se prosvjedovalo protiv mjera našeg nacionalnog stožera. Hvala vam kolegice Bušić što ste podsjetili nas sve skupa upravo na te događaje. Dakle, to je jako važno naglasiti da su se i neki naši saborski zastupnici iz oporbenih redova jako protivili maskama odnosno pravili su cijele spektakle oko toga, a drugo bilo je strašno teško svim zdravstvenim radnicima gledati da jedan saborski zastupnik podržava prosvjed protiv maski i mjera stožera. Zato što su ti zdravstveni radnici i nezdravstveni radnici na prvoj crti obrane, gledaju te pacijente, gledaju ljude koji nažalost završavaju loše. Dajte se smirite konačno, nemojte dobacivati stalno. Znači ljudi koji rade na prvoj crti obrane njima je to itekako bilo teško gledati s obzirom da se bore za svaki ljudski život, a takve stvari ne bi si smjeli priuštiti saborski zastupnici koji poštuju i vole ovu zemlju. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Oni jesu uistinu najopterećeniji u ovome trenutku, ali mislim da treba zahvaliti i djelatnicima ustanova socijalne skrbi koji brinu o osobama starije živote dobi, osobama s invaliditetom. Sutra ćemo obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom koji je Glavna skupština UN-a donijela 1992. godine. Osobe s invaliditetom su osobito vulnerabilna i u ovome vremenu epidemije Covida i ovdje s ovoga mjesta molim sve zdravstvene djelatnike kada dođu Covid pozitivne osobe s invaliditetom da im posvete potrebnu pozornost.

Njima je svima jako teško. Ljudi rade krajnjim naporima i mi se ih često zaboravimo sjetiti u svojim raspravama i u svojim razgovorima. Stoga jako vam puno hvala u ime svih djelatnika socijalne skrbi što ste ih se sjetili. Slažem se s vama da su i drugi podnijeli teret kao što su ga podnijeli naši građani. Uvažena kolegice, u prvom dijelu vaše rasprave vi ste govorili o A, B, C scenarijima, o mogućnostima i planiranjima, a kad se sluša oporba onda ispada da ste vi neko političko djelo, da se vi bavite tamo strančarenjem.

Dakle, struka uvijek kaže svoje, ekspertna skupina Ministarstva zdravstva gdje je 25 ljudi uključenih bez obzira iz koje su političke opcije i bez obzira koje su struke, dakle nisu samo epidemiolozi, nego ima i psihijatar i psiholog, ima predstavnik Hrvatske liječničke komore, ima predstavnik niza drugih ustanova koje, koje nam trebaju za tu, donošenje tih odluka, onda se ta odluka usaglašava, onda se ona predočuje stožer, to radi ministar zdravstva. I vrijeme koje sam ja provela u tom stožeru sa velikim poštovanjem moram reći da su se epidemiološke mjere sve one koje su usaglašene na ekspertnoj skupini su se poštivale i one su se zapravo donosile. Sada vidim, ja tamo više nisam, jel znate da je moja funkcija nespojiva više sa time, ali ovo što vidim danas da se radi i znam na koji način je to Kolegice Grba Bujević, interesantno je kako vi danas u svojoj raspravi pozivate sve nas da pomognemo vratiti povjerenje u stožer i povjerenje u Vladu u svemu onome što provodi mjere, a znate li zašto, jeste li se pitali osobno zašto je to povjerenje hrvatski narod izgubio. Zato što ste nekonzistentni, zato što niste dosljedni. Prvenstveno evo i vi svojim primjerom svjedočite da niste dosljedni. Niste dosljedni jer u 4. mjesecu ste pozivali da ne treba nositi maske, to su vam ljudi ovdje posvjedočili, pustimo to, kažete nije bilo transmisije lokalne i to je bio razloga zašto ne treba nositi maske. U 6. mjesecu, krajem 6. mjeseca ste nastavili sa istom pričom i još ste rekli da je vaše osobno razmišljanje da ljude ne treba kažnjavati kao što to rade u drugim zemljama, a danas zagovarate kazne, visoke kazne.

Vi to ne želite čuti, ja nisam ni očekivala da ćete i želiti čuti, to je pravo vaše, ali vas mogu uvjeriti da kao liječnik sa 30 godina i 3 staža stojim iza nekih svojih kolega koji su epidemiolozi i struke koja kaže da nešto treba i ne treba raditi. Iako je struka predložila da se podržimo ovaj zakon odnosno ga je predložila onda uopće nemam dilemu da li to treba ili ne treba slušati. Kada bude neka tema anesteziološka imala bi vam što o intenzivističkim centrima ili hitne medicine vrlo rado ću s vama ući u bilo kakvu raspravu.

No, sve kada bih ja vama i povjerovao da je vaša izjava o maskama u tom trenutku izrečena u tom kontekstu, ja ću vas podsjetiti na jednu drugu stvar. Vi ste se užasavali nad političarima koji ne drže distancu da biste vrlo malo nakon te izjave bili vrlo brzo blizu premijera, Capaka i inih na Klinici za infektivne bolesti.

Kolega Kujundžić eto ovaj vratit ću se natrag na ono što sam rekla maloprije kolegici. Da svatko čita ono to njemu odgovara, svatko gleda portale koji njemu odgovaraju. Nisam sigurna da ste točno izinterpretirali sve što ste sada rekli, ali sam se uvijek zalagala za ono što kaže struka i uvijek sam gledala da zapravo prenesem tu misao i svima drugima. U toj nakani sam sigurno uspjela jer sam neki dan gostovala u jednoj emisiju koju ne vjerujem da ste ju vi vidjeli gdje su zapravo građani u direktnom kontaktu rekli da su zaista vjerovali onome što sam tamo govorila. Uvažena kolegice Grba Bujević ja ću vama uputiti jedno pitanje kao stručnjakinji i ne vraćam se što je tko rekao, moje pitanje je isključivo vezano uz današnji dan. Naime, ja sam arhitekt i dopuštam da neke stvari da ne razumijem, pa me zanima da li postoji nekoliko vrsta samoizolacije. Naime, uvaženi kolega Mato Franković, saborski zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Dubrovnika je jutros bio prijavljen zajedno kao i ja da se nalazi u samoizolaciji zajedno sa jedno 10-tak drugih saborskih zastupnika. Budući da sam doma pa mi radi na televizoru u središnjem dnevniku je gradonačelnik Dubrovnika, danas dakle, nije bilo snimljeno ništa ranije, davao jednu izjavu vezanu uz događaj koji se danas desio. Tu izjavu je davao novinarki, naravno bio je bez maske da bi ga se moglo bolje čuti i tamo ispred ureda gradonačelnika.

Kolegice Mrak Taritaš dakle vi znate da ja nisam epidemiolog po struci, po specijalizaciji, ali sam sigurna da je epidemiolog dao to mišljenje kome god ga je dao.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je dugo očekivani Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, raspravljamo ovdje već više gotovo od 5 sati i vraćam se na prvu rečenicu, dugo očekivani jer stanje u kojem se nalazimo danas je rezultat Vladina nečinjenja već nekoliko mjeseci. Naime, prošlo je punih 9 mjeseci od kada bilježimo prvu zaraženu osobu u RH, gotovo je prošlo 7 mjeseci od kada ste vi ministre, a na tragu Svjetske zdravstvene organizacije proglasili epidemiju nakon pandemije Covida-19. Prošlo je i 6 mjeseci od zadnjih izmjena ovoga zakona koji je u dobroj vjeri u ovom Hrvatskom saboru usvojen sa 118 glasova za. I ne govorim to slučajno, u dobroj vjeri sa 118 glasova za. Puno je to više od 2/3 većine i ta dobra vjera mogla se je ponoviti i ovaj petak, sigurna sam da bi bilo interesa sa svih strana, samo da je bilo sluha sa strane vladajućih. Ali osim što je prošlo tih puno mjeseci, prošlo i dovoljno mjeseci, a rekla bih i dovoljno dana od izbora u HDZ-u. Možda zapravo Vlada nije ni pokušavala donositi strateške dokumente na koje mi upozoravamo da nedostaju borbe protiv Covida, možda nije ni pokušavala donijeti strategiju zaštite pučanstva jer zapravo premijer Plenković je proglasio pobjedu nad Covidom još u lipnju ove godine, u lipnju ove godine. E sad, čuli smo mi danas nekoliko puta da je to zapravo pobjeda koju je ova Vlada odnijela u prvom valu, a čuli smo i danas od ministra za ovom govornicom da nismo mogli očekivati i što će biti na jesen i što će biti u drugom valu. Nismo mogli očekivati da će se možda poklopiti epidemija Covida sa epidemijom odnosno sa gripom. Nismo mogli očekivati da će doći do hladnijih dana i da će ljudi završiti u zatvorenim prostorima jer tko bi očekivao da će nastupiti zima. Dakle, sve to nas je rekli ste ministre na neki način iznenadilo, to su bile neočekivane okolnosti, nismo imali nikakve podatke koji bi ukazivali na povećane trendove. I onda što imamo danas? Danas 2. prosinca imamo Vladu koja svoj nerad pokušava kompenzirati kažnjavanjem građana i tvrdnjom da su građani krivi za to što Vladine neučinkovite mjere nisu dale rezultate. Naime, ovim zakonom uvode se visoke novčane kazne za kršenje mjera. No mogu li te visoke kazne zaustaviti bujanje zaraženih? Složit ćemo se svi skupa da je prisutno neodgovorno ponašanje pojedinaca i da smo toga, da tome svjedočimo, pitamo se kako će izgledati kontrole, hoće li netko ta ponašanja uz ove mjere kontrolirati, što će biti sa inspektorima i jesu li samo dovoljne te mjere koje baš nisu niti jasno obrazložene. Ponavljam, kažnjavaju se građani, građani koji su sve ove mjere do sada poštivali u većoj mjeri. Propisno su poštivali te mjere zaštite. Jesu li bile adekvatne i jesu li bile pravovremene? Jesu li bile jasne? Jesu li građani naslućivali što njihovo nepoštivanje donosi? Na žalost takvih imputa nismo dobili od ove Vlade. Nismo dobili pregled ugroze stanovništva niti akcijski plan sa pragovima ugroze kao što to imaju ostale uređene zemlje. Nismo ni u jednom trenutku znali što slijedi nakon pojedine mjere ili nakon njenog izostanka. Nismo to znali kao građani. Ali zabrinjavajuće je što to nismo znali niti kao saborski zastupnici oni koji bi trebali imati kontrolu nad Vladom i nad ovim stožerom. Nismo znali. Ne znamo ni danas, ali imamo naznaku. Ministar nam je danas obećao da ćemo na sljedećoj sjednici, 5. sjednici ovoga saziva Sabora dobiti izvješće. Precizno ćete nas izvijestiti o tome što su dosadašnje mjere dale koje rezultate. Ok, živi bili, pa dočekali 15. siječnja. Na žalost ponavljam, danas ne znamo, a danas nam se pred nas stavlja zakon sa novim mjerama. Ne znamo što će biti 21. prosinca do kada je rok važenja postojećih mjera. Ne znamo koji su precizno određeni ciljevi. Vi ste rekli da nam je cilj suzbiti, ali niste rekli hoćemo li zatvoriti ugostiteljske objekte jer nam je cilj u 21 dan smanjiti broj zaraženih za primjerice 30% Ili ako uspijemo u tih 30% i prebacimo hoćemo li te mjere olakšati? Dakle, ostalo je puno, puno nerazriješenih pitanja ovim zakonom.

Sada ću vam reći što znamo. U to ne ulazim, dakle to je struka. A sada ću vam reći tko čini stožer, znači koja je odluka ministarstva, tko su članovi stožera. Predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove HDZ-e, za obranu HDZ-e, za financije HDZ-e, za zdravstvo HDZ-e, za poljoprivredu HDZ-e, za zaštitu okoliša HDZ-e, za graditeljstvo HDZ-e, za gospodarstvo HDZ-e, za more, promet i infrastrukturu HDZ-e, za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku HDZ-e, za vanjske i europske poslove HDZ-e, za turizam HDZ-e, za kulturu HDZ-e, za znanost i obrazovanje HDZ-e, Hrvatska vatrogasna zajednica HDZ-e, Hidrometeorološkog zavoda nisam siguran, Seizmološke službe nisam siguran, Hrvatskih voda HDZ-e, Hrvatskog crvenog križa nisam siguran, Hrvatske gorske službe spašavanja nisam siguran i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo HDZ-e i onda se pitate zašto nemamo povjerenje. Ispričavam se potpredsjedniče. Imamo dva tijela. Jedno je političko, jedno je stručno. Pritom ovo političko najmanje uvažava mišljenje struke. A to da najmanje uvažava mišljenje struke pokazalo se je i na podatku koji sam već danas iznijela, to je podatak od 15. listopada kada je upravo znanstveni savjet predložio neke mjere. Predložio je na tragu europskog iskustva uvođenje nacionalnog semafora za Covid. Iza toga je trebao slijediti popis mjera koje će biti u kojem trenutku aktivirane da bi se više znači iz crvene boje prelazilo u niže narančastu, zelenu da bi se suzbijala ta epidemija. Od tada je prošlo 50 dana, 50 dana u kojima nije bilo mjera.

Bit ćemo mi dulje, za ponoći bez brige.

I zamolio bih onda poštovanu zastupnicu Mirelu Ahmetović da dođe. Izvolite. Zahvaljujem. Već mjesecima upozoravamo da se iza nacionalnih stožera civilne zaštite skriva politika i da je stožer paratijedlo koje donosi odluke po nalogu politike. Od prvih trenutaka izbijanja pandemije iz postupaka stožera vrišti ne konzistentnost, vrišti neozbiljnost, neodgovornost, prebacivanje krivnje na građane, odmahivanje rukom na upozorenja i egzaktne brojke uglednih hrvatskih znanstvenika, zataškavanje rasula u zdravstvenom sustavu, ignoriranje apela i zahtjeva liječničke struke jer HDZ-ova Vlada kako je Plenković objavio slavodobitno u svibnju je pobijedila virus. A u krizi se poznaju lideri, a naš lider je posredstvom nacionalnog stožera ovako vodio Hrvatsku u vrijeme krize. Kada je zaraženih bilo između 50 i 100 dnevno na razini cijele Hrvatske naredio je lockdown za svih, dobro skoro za svih, procesija na Hvaru je održana, nije trebalo razmišljati o mjerama. Kada je trebalo izaći na izbore tvrdilo se kako je korona virus pobijeđen, nije trebalo razmišljati o mjerama. Kada se trebalo držati mjera koje su propisivane svim građanima, ministar Beroš u bliskim pozama slikao se na ljetovanju, a premijer se družio na turnirima jer koga briga za mjere. Kada je trebalo potvrditi novu Vladu, pravila samoizolacije nisu vrijedila u slučaju Hrebak jer ne vrijede za svih iste mjere. Kada su objavljenje brojke novozaraženih počele rapidno rasti saborski zastupnici upućeni su na dvotjedni odmor i onako što Sabor ima sa mjerama. Kada su iznemogli liječnici prosvjedovali i tražili da ih se čuje stožer je između političkih poena i života naših sugrađana izabrao političke poene jer što liječnici znaju o epidemiološkim mjerama. I ne pamtimo sve nerazumne odluke i nerazumne postupke, nemoguće ih je sve i upamtiti, ali su one zapisane i to u svakom građaninu, svakom onom koji je izgubio posao, koji je proveo dane brinući o tome hoće li njegovo dijete ozdraviti onome koji je izgubio svog bližnjeg, onome koji je izgubio povjerenje u one koji su dužni osigurati mu zdravlje i život. I nakon svega Vlada misli da je pozvana potezom jednog pera ograničiti temeljne slobode i prava zajamčena Ustavom jer su građani neodgovorni. Nije nijedan član Vlade neodgovoran jer Vlada je sve savršeno odradila, građani su neodgovorni. Ovo je kolegice i kolege zastupnici, poštovane građanke i građani koji nas eventualno još gledate preko malih ekrana suptilan način da Vlada RH ograniči slobodu i temeljna ustavna prava građana što nisu uspjeli podmetanjem smiješne aplikacije praćenja mobitela koji ste vi građanke i građani itekako platili. Vladi RH s 18 osoba na čelu s premijerom Plenkovićem tvrde da su za eskalaciju broja zaraženih zdravstveni sustav koji se raspada umiranje od korona virusa, zatvaranje poslovanja i ugrožavanja egzistencija tisućama krivi upravo građanke i građane RH i zbog vaše krivnje, Vlada RH na čelu sa premijerom Plenkovićem želi vas pratiti, upadati u vaše stanove, provjeravati s kim se družite i to želi provesti na brzinu da nikoga ništa ne pita niti nas koji vas predstavljamo. Opasnim presedanom vladajuća većina želi zaobići čl. 17. Ustava i na silu nametnuti izmjene zakona koje će omogućiti represiju. Demokracija podrazumijeva odgovorno ponašanje svih, ali ne može se i ne smije se zbog vlastitih propusta tako olako ograničavati sloboda građana u slobodnoj zemlji. Radije se zapitajte gospodo iz Vlade i stožera je li ponašanje neodgovornih pojedinaca među nama uzrokovano vašim povuci potegni mjerama kojih se ni sami niste držali kada je trebalo? Zašto i s kojim pravom na cijelo društvo stavljate stigmu neodgovornosti i upirete prstom u sve građane kada većina njih poštuje sve mjere koje donosite jer se boje posljedica ove opasne bolesti? I da ne bude zabune, maske je potrebno nositi, distancu je potrebno poštovati, kontakte je potrebno minimizirati ali je glavno naglasiti nisu građani ti koji su neodgovorni, pa za tu istu masku stručna članica nacionalnog stožera civilne zaštite, ponosna članica HDZ-a, danas saborska zastupnica tvrdila je da maska nije učinkovita u obrani od zaraze. Mene zanima kako će gospođa Maja Grba Bujević sada glasati po ovom zakonu? Građani ne smiju biti taoci vašeg traljavog upravljanja krizom. Nećemo dozvoliti da nam svima nabijete osjećaj krivnje zato što vi niste bili u stanju odraditi posao za koji su vas građani izabrali. U petom mjesecu premijer je pobijedio koronu, prije pet dana isti premijer u alibi obraćanju kaže da je uspjeh u borbi protiv korona virusa u rukama svih nas. Gdje je nestao onaj lider iz izborne kampanje?

Evo lijepi pozdrav predsjedavajući i svima prisutnima koji nas još uvijek u ovo doba prate i u sabornici i preko malih ekrana. Naime, u jednom periodu svog života morao sam polagati protupožarnu zaštitu. I znate što sam tu naučio? Prvu rečenicu koja kaže „Svaki požar se može ugasiti s čašom vode, ali ako se pravovremeno reagira.“ Znate zašto mi danas ovdje raspravljamo o tome? O ovom zakonu? Zato što se nije na vrijeme i pravovremeno reagiralo. Drugi val dočekati nepripremljen, kao da nismo očekivali. Na proljeće nam se to i moglo desiti, ali danas da imamo ovoliki broj mrtvih i da imamo ovoliki broj novozaraženih, to je jedna vrsta neodgovornosti. A što sada radimo s ovim zakonom? Oni su ti koji su krivi što se događa ovako veliki broj lokalnih transmisija. Prije dva mjeseca čitava stručna javnost na čelu s g. Đikićem upozoravala je i u detalje opisivala što će se desiti i kakva će nas sudbina zdesiti za nekih mjesec do dva dana. A što je premijer na to radio? Situacija s koronom ima neke brojke za koje sam ja siguran da ih premijer zna, ali javnost ih još uvijek ne zna. One su javno dostupne i govore sljedeće, a to je vjerovatnost umiranja u slučaju hospitalizacija u 275 bolnica u svijetu vam je 19% na datum 24.11.2020., vjerovatnost umiranja u slučaju hospitalizacije u New Yorku u 3. i 4. mjesecu kada je tamo epidemija bila na vrhuncu je 26% Vjerovatnost umiranja na intenzivnoj njezi bila je 17.11. 71%, danas je gotovo 90%, znači 9 od 10 pacijenata neće izaći živi s intenzivne njege. Za primjer toga na 275 bolnica u svijetu to je 30% znači troje, kod nas je 9 od 10. U Lombardiji u 3. i 4. mjesecu ta ista vjerojatnost bila je 53% Što to znači? Ne da smo nepripremljeni nego smo ignorirali javnost i struku svo ovo vrijeme i doveli se u ovu situaciju.

Znate li što će se desiti? Lokalna transmisija neće se smanjiti. S ovim ćemo se mi samo odgovornost sa stožera i sa Vlade prebaciti na građane.

Sve što je SDP tražio, tražio je da primijenimo čl. 17. i da na neki način zajedno donesemo odluku o tome kako dalje i da svojim savjetima pomognemo maksimalno koliko možemo, ali ne što sam ovdje od kolega čuo, HDZ i dalje ustraje na tome oni moraju voditi glavnu riječ, oni moraju biti, pa kad ste pobijedili koronu u 4. mjesec evo sada isto nažalost vam moram reći, ovu bitku ste izgubili jer da ste na vrijeme uveli mjere, te mjere ne bi bile tako radikalne i danas ne bi bilo gotovo na današnji dan 1916 mrtvih. Da ste na vrijeme uveli mjere što bi se dogodilo? Sada kad je kasno sve idete prebaciti na leđa građana, a to je nažalost tragično.

Poštovane kolegice i kolege. Po drugi put od kada je u Hrvatskoj proglašena epidemija bolesti covid-19 u Saboru raspravljamo o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ovaj zakon kao i onaj prijašnji krajnji je izraz neizvjesnih okolnosti u kojima živimo, a upravo ovakvim zakonima Vlada i vladajuća većina u Saboru unose posvemašnju pravnu nesigurnost, produbljuju neizvjesnost te buše i nagrizaju pravni poredak i vladavinu prava u RH. Kao i mnogo puta do sad naša Vlada, ministar Beroš dolazi u HS kako bi od nas zastupnika tražila da konvalidiramo njezine postupke za koje očigledno nisu sigurni jesu li ih uopće smjeli poduzimati i jesu li mjere koje su se donosile uopće bile utemeljene na Ustavu i zakonima jer da su sigurni da imaju zakonski temelj i pravno zaleđe, mi o ovom zakonu danas uopće ne bismo raspravljali. No kako bi stari pravnici rekli, što se grbo rodi vrijeme ne ispravi. Ova pravna sentenca poznata je svakom boljem studentu prve godine Pravnog fakulteta, ali čini se pravnici u Vladi i nisu baš bili među boljim studentima. Najprije ste poštovani ministre uveli ovaj blagi lockdown, a onda pregovarate s poduzetnicima o mjerama dok druge zemlje i to smo više puta u raspravi ovdje upozorili, imaju precizne prediktivne modele za uvođenje strožih i olakšavanje mjera koje su na snazi. Naš šef Zavoda za javno zdravstvo otvoreno priznaje da se o mjerama odlučuje od dana do dana uz večernje piće u dobrom društvu. Iz tog našeg osobitog ambijenta nereda i stihije dolazi nam ovakav zakon. A kakav je ovaj zakon koji je pred nama? To je zakon u kom nema nikakvih analitičkih podloga za raspravu kojima bi se argumentirale predložene mjere, koji je uostalom napisan preko vikenda s takvim zakonom Vlada dolazi u Sabor i tražio od zastupnika da retroaktivno, dakle unatrag damo zakonsko utemeljenje svemu što su Vlada i stožer poduzimali od 11. ožujka na ovamo. Drugim riječima od nas se traži da zatvorenih očiju i začepljenih usta jer neki su rekli da je ova cjelokupna rasprava, kolega Pupovac npr. i replike koje su bile potpuno nepotrebne, da damo bianco potporu Vladi i stožeru koji ne odgovaraju nikome i koji ignoriraju prijedloge za raspravu u Hrvatskom saboru. Da se bolje razumijemo ovakvi zakoni koji dolaze u sabor mimo svih pravila i običaja redovnog postupka, ali to razumijemo izvanredna je situacija, u kojima svaka odredba zadire u temeljna ljudska prava, ovakvi zakoni su ujedno i razdjelnica između onih koji štite vladavinu prava čak i u ovakvim krizama i onih koji misle da je u krizi sve dopušteno. Naposljetku, kad se bude glasovalo o ovom zakonu ovaj semafor iznad nas pokazat će i koliko ima onih koji žele biti dio većine ili joj već faktično pripadaju. Zaključno, još bi radi prevencije nekakvih nesuvislih replika, ali mislim da ih neće biti kolege iz HDZ-a su vrlo vjerojatno sve ispucali, htio reći da vjerojatno u ovom trenutku razmišljate o tome i da vam je to zapravo jedini argument koji biste mogli iskoristiti da kažete mi smo pobijedili na izborima, a to smo imali prilike čuti ovdje, nama su građani dali povjerenje. Istina građani su dali povjerenje ovoj Vladi jer im je utjerala strah u kosti i obećala im sigurnost. Sigurno se neki od njih pitaju gdje je ta obećana sigurnost. Istina je dakle da su vam građani dali povjerenje jer ste im rekli da ste pobijedili virus. Ta sramotna laž izgovorena je s takvom lakoćom i na njoj su se gradile čitave izborne kampanje. Ne sumnjam ja da ćete vi opet proglasiti pobjedu nad virusom samo je pitanje uz kolike žrtve.

Evo ga, vidimo ga ali ga ne čujemo, neka se uključi

Jel se čujemo? Sada da, sada da. Izvolite. A evo u ovu kasnu uru u biti pada mi na pamet koliko kolega Grmoja uvjerljivo može zvučati i koliko na kraju krajeva vjerovati onome nakon čijeg se mandata određeno ministarstvo i zgasilo zbog briljantnih mjera ili onome tko je proglašenje IGP-a ne tako davno proglašavao populizmom, a sad ga slavodobitno brani i smatra potrebnim. Koliko dugo će na kraju krajeva pitam se uvjerljivo zvučati pokušaj bilo kakvog opravdavanja svih nelogičnosti logikom? A u konačnosti do kada će u ovoj državi vladati pravilo nedosljednosti i selektivne amnezije te kada će nekome napokon proraditi obraz i posut će se pepelom i ispričati se ovome svom narodu? Građani dakle nisu ovce koje treba ugurati u određeni tor i šibati ih šibom i učiti što oni trebaju, to nam svima zapravo treba biti jasno.

Izvolite. Poštovani kolega Kujundžiću ja nisam čovjek koji će biti general nakon bitke i sada držati predavanje ovdje ministru Berošu i reći da je sve bilo loše što je stožer radio. Isto tako sam svjestan da su sve zemlje griješile, svatko je griješio, ali kad se pogriješi onda se treba priznati pogriješili smo, nismo imali dovoljno informacija, to je bila kriva odluka. Evo imamo gospođu Grba Bujević koja ovdje kaže da je ona uvjeravala ljude da maske nisu potrebne jer nije tada bilo lokalne transmisije. Kako nije bilo lokalne transmisije? Maske ili štite ili ne štite. Mi ne znamo sada gdje je u Hrvatskoj u kakvom je stupnju širenje zaraze, ali svi moraju nositi maske, a vi ste govorili da je to potpuno nepotrebno. I da ste danas ovdje rekli da pogriješila sam, ja bi rekao svaka vam čast.

Narode moj ako ovo gledate vidite koliko na kraju oni koji su bili odgovori i kojim ste vjerovali da su vam rekli na početku, narode odajte goli ulicama, odali bi goli, pljeskali ste, proglašavali ste ih super herojima, na kraju izgubili su povjerenje. Povjerenje su izgubili ja ću još jednom puštati kolegici Bujević što je govorila tada kao ključna osoba, uz ministra ovdje nazočnoga super Vilija nadzočna što je tada rekla čisto

Ministre povjerenje je najbitnije, ne sankcije, sankcije i kazne ništa dobro ne donose, zabrane ne donose ništa dobro nego sankcije. Ljudi su imali povjerenje bili u vas, vi to dobro znate. Čak i niži stožeri, županijski stožeri oblačili su bili ratne uniforme civilne zaštite ko da vataju virus, ka da je vidljiv, onda bi svakodnevno izlazili, držali bi tiskovne, tražili pljesak.

Žao mi što socijalne kategorije niste podržali, sad ste prominili prijemnik s DVB-T, davao sam 20 miliona kuna za naše umirovljenike kojima jedini prozor u svijet je televizija. I to niste podržali. Međutim kad govorimo o mjerama, mjere moraju imati povjerenje, ministre moraju ljudi imati povjerenje u vas. Imali su ga, doslovno da ste rekli narodu, narod ako ovo gleda, odajmo goli, oni bi odali goli. Što se dogodilo? Vi pozivate držite distancu, vi se sa estradnim zvijezdama zagrljeni slikate na brodici i to mečete na svoje društvene mreže i to u kampanji koristite u isto vrijeme pozivajući mlade da drže distancu, u isto vrijeme. Premijer Plenković na turniru u Zadru grli se fizički sa tenisačem Đokovićem, ne ide u samoizolaciju, a fotograf koji je snimio iđe u samoizolaciju ka da je priko fotografije prišla korona virus, možda, nismo imali tada tolka znanja. Kolegice Bujević možda tada nisu bila dovoljna znanja, ali priznajte da ste krive poruke slali ljudima koji su vas slušali i poštivali. Svaku večer je bilo otvoreno o vama. Crtale su se slikovnice o vama, djeca slali vam pisma. Koliko je bilo povjerenje. Izigrali ste povjerenje. Povjerenje je najbitnije, ništa bitnije nema od povjerenje i ljudi će slušati preporuke. Ja ako nosim masku, nosim masku ako je rečeno, nikakav problem mi nije bez obzira što mi je teško to nositi. Pa jedno vrijeme ste rekli da ćete pratiti naše mobitele, sjećate se, da ćete nam ugroziti slobode.

Nego ste iskoristili to u političku promidžbu na najgori način. I sad se hvalite narod je dao povjerenje. Da, dao vam je povjerenje jer ste govorili za sigurnost da će biti sigurni. Međutim, građani se osjećaju nesigurni. Da znate što se dogodilo u staračkom domu u Splitu gdje imenujete u te socijalne ustanove ljude koji su izgubili politički izbore primjera u Omišu, pa je gradonačelnik Omiša postavljen u starački dom, dom za starije i nemoćne u Splitu pa je nastao kaos, pa se je taj kao prelio na cilo zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. I ti ljudi se bore u zdravstvu i zdravstveni i nezdravstveni djelatnici, od hitne pomoći do vozača do ljudi koji se bave isključivo sa Covid problemima. I to je istina, povjerenje, ne kazne, ne zabrane. Zabrane ne donose ništa dobro. Ljudi pridržavajte se mjera, a ovi koji su vam, krivo vas vodili oni su odgovorni za ovu situaciju i to je poruka.

Poštovani kolega Bulj, ja nisam zdravstvene struke, a struku poštujem uistinu i možda bi bilo, čuli smo sada nije bilo lokalne transmisije, pa zato nisu trebale maske. Možda bi ipak trebalo reći nije bilo zaštitne opreme, pa smo to govorili jer je nije bilo.

Bilo je, nego su trebali priznati grešku, nismo imali znanja i mi smo si išli napraviti PR da dobijemo izbore i kolegica je postala saborska zastupnica ali je iskoristila jad i nemoć tih ljudi koji su ih slušali, s pravom su ih slušali. Ista je stvar bila sa Vukovarom, obilježavanjem. Pa ja sam išao u Vukovar to je moja odluka, to je politička odluka nikakva stručna odluka.

Kolega Bulj, vi kao i moja obitelj dolazite iz ponosnog cetinskog viteškog kraja, svi znamo i svjesni smo problema koje su nam stvorile odluke stožera i Vlade tijekom ove pandemije. Najviše su pogođeni oni dijelovi koji su i prije bili rastrošeni demografski, ekonomski i svakako drugačije.

Hvala lijepo.

Mjere koje se sada donose ovdje jedino što u napravili zatvorili su ugostiteljske objekte i zabranili su primjer igrati sport djeci, a djeca iđu u školu. Kakva je to odluka? To je kontradiktorno. Velike multinacionalne kompanije i trgovački lanci mogu raditi, poglavito strani da novac izmuzu, a domaće tržnice ne mogu mandarine prodavat il kod nas sir šta babe usiru na tržnicama trču oko njizi stavi masku, stavi ovo, ovde red nekontroliran u velikim trgovačkim lancima.

Kluba HDZ-a u saboru prozvan je MOST za politikantstvo ustvrdivši kako Hrvatska osim potrebe da se pokazuje domoljubnost ne bi ništa dobila proglašavanjem isključivog gospodarskog pojasa, a što već nije dobila proglašenjem ZERP-a. Dakle, kako i temeljem čega vjerovati ovakvom obliku nedosljednosti jednog oblika amnezije i selektivnosti? Ako se držimo one stare da se svatko češe tamo gdje ga svrbi onda najveći populisti druge prozivaju za populizam.

Pa ja ne mogu recimo usporediti, kolega ovo je ozbiljna tema, epidemija koja se događa korona virus, ali ja ne mogu usporediti recimo izjave Branka Bačića od jučer o isključivom gospodarskom pojasu il danas il kolegice naše Bujević kao je bila vrhunski stručnjak koji nije politički bio, a čisto političko tijelo koja je davala izjave da maske nisu potrebne, to je glupost, šta će vam maska, šta ćete nositi maske, bacite maske, ne kupujte maske, kad je bio šverc maskama kad je maska jedna bila 20 kuna, a vrijednost joj je 10 lipa ili ne znam stvarno. To je to, kontradiktornost, kontradiktornost odluka. Bivša ministrica se smije ali to je istina.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege, ovaj ovako jedan manji broj koji je najuporniji, najizdržljiviji, svašta smo već čuli danas, puno toga je rečeno od prepucavanja koalicijskih partnera do interpretacija Ustava, kao što sam vam već rekla držim se svoje struke, nisam zdravstvene struke neću ulaziti u to vjerujem zdravstvenim djelatnicima i ovim putem isto čestitam svima i zahvaljujem im se na predanom radu koji su iskazali tijekom ove epidemije, ali ne samo tijekom epidemije nego i inače jer naš zdravstveni sustav uistinu se može osloniti uvijek na vrlo kvalitetne zdravstvene djelatnike. Čuli smo od ministra na početku brojke koje slušamo u vijestima svaki dan, više puta, ali ja bih ukazala na to da to nisu brojke, to su ljudi. I ti ljudi imaju ime i prezime, to su životi, nečije sudbine i to su ljudi koje sada mi odjednom želimo kažnjavati. Od one situacije u proljeće kad su pljeskali na balkonima, na prozorima došli smo do toga da su građani krivi, to je rekao predsjednik Vlade, građani su krivi, odjednom su oni krivi pa ćemo im sada nekakve drakonske kazne dati jer su oni krivi. Čuli smo koliko su te kazne u drugim državama, čuli koliko su i plaće u tim drugim državama značajno veće nego što su u Hrvatskoj. Osvrnut ću se na, na to, ali moram najprije reći da mi evo u vrlo kratkom periodu mijenjamo ovaj zakon po hitnoj proceduri nekoliko puta i postavlja se pitanje hoćemo li mi uskoro ponovo mijenjati ovaj zakon, da li će ovaj zakon sada poslužiti svrsi i možda je to zbog toga što mi ustvari nismo napravili analizu gdje smo mi. Na početku epidemije nismo, ali jesmo u sredini, jesmo pri kraju, gdje smo mi, ne znamo. Naravno neizvjesnost je velika ali postavlja se pitanje šta je slijedeće i na kojoj razini. Dosta su kolege govorile o tome neću se tu osvrtati, ali ima tu određenih stvari koje su uz ove drakonske kazne koje su uistinu previsoke 400.000 umirovljenika ima mirovinu manju od 2.000 kuna, kazna za masku 500 kuna je 25% četvrtina njihove mirovine, to je visoka kazna. Hoćemo kažnjavati i bakice na tramvajskim stajalištima jer im je malo pala maska ispod, pa je nos provirio pa je naišao baš redar pa će ju kazniti, mislim tu govorimo bit će nekakva upozorenja. Kakva upozorenja, tko će voditi računa o tim upozorenjima, gdje će se to registrirati? Puno je tu toga što je nejasno, a najviše onoga što sve nas zabrinjava je postupanje policije. Kako? Ako nećete ući u stan kako ili u kuću, kako ćete znati koliko je ljudi unutra, 10, 15, 20? Neću ulaziti u ove apele za prijavljivanje to ostavljam na svijesti svakoga, ali činjenica je da puno je toga s ovim zakonom ostalo nejasno, nedefinirano i ostavlja prostor za drugačije tumačenje što nije dobro. Osvjedočili smo se u Osječko-baranjskoj županiji da su digli i dronove u proljeće, pa su dronovima nagledali građane grada Osijeka i kršili temeljna ljudska prava. Tko nama jamči da se to neće dogoditi i sada da neki lokalni šerif, neki načelnik stožera neće ovaj zakon tumačiti onako kako njemu odgovara?

Poštovane kolegice i kolege žao mi je što niste sačuvali replike i za mene, ali šta ćete tako je kako je ovaj. Dakle, govorimo o izmjeni Zakona o dopuni, o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji iako se to iz ove rasprave današnje ne bi moglo zaključiti ima sadržajno 4 članka. Jedan je da govorimo da moramo pravilno nositi masku za lice, drugi da se mogu u cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti zabraniti i ograničiti javna događanja i okupljanja i da se mogu zabraniti i ograničiti privatna okupljanja. Inače to smo sve već radili i do sada. Drugi članak govori nešto o tome da to može raditi Državni inspektorat i onda ide treći i najzanimljiviji članak, a to su kazne. Što se tiče kazne za nenošenje maske dakle on je u stvari dosta nezgrapno napisan, ja doista smatram da bi trebalo smanjiti kaznu za prvi prekršaj i povećati za drugi prekršaj, dakle da bude 200 i 1.000 kuna recimo, a ne 500 pa ako vam ispadne ispod nosa da vas netko može kazniti s 500. I to bi što se tiče ovoga lakšeg dijela zakona bilo sve i to vjerojatno ne bi izazvalo veliku raspravu osim što bi u političkoj diskusiji malo podsjećali gospođu Bujević što je govorila čisto onako, nisu ni HDZ-ovci cijepljeni od toga da oni podsjećaju nas ako mi nešto krivo kažemo pa čisto da ono da se zbog reciprociteta. Ipak ključna stvar u ovome zakonu što izaziva posebnu pozornost jeste to da će se po prvi puta sama činjenica da ste u svom domu okupili veći broj ljudi smatrati protupravnim ponašanjem i sankcionirati. To je već malo ozbiljnije. I to će morati netko utvrditi. Ja sam potpuno siguran da se ni jedna kazna po tom zakonu, po ovome članku zakona neće izreći, a ako se izrekne da neće doživjeti svoju pravomoćnost najprije zato što nam pravosuđe sporo radit, pa će završit pandemija pa će svi zaboraviti, mislim, a drugo zato šta ako to dođe do Ustavnog suda bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako se dokazalo da je netko na privatnom okupljanju okupio 10 ljudi osim ako se to ne utvrdi neposrednim zapažanjem koje se može dogoditi tako da ili policija uđe u stan temeljem naloga ili da ispred stana lijepo stavi sjedalicu i zapisuje tko je izašao tog dana iz stana pa ćemo imati kao u nekom filmovima sa drugom tematikom da silazi kroz prozor, da silazi kroz balkon na svu sreću obučeni iako nakon ovog u Bruxellesu i to još i to još ne znamo. Ustava? Zašto govorimo? Dakle, ne može svaka odluka koju donese stožer ili sabor se podvest pod Članak 16. Ustava.

Po meni to bi bilo recimo u prvome dijelu pandemije ono zabrana napuštanja mjesta prebivališta u ovakvom sustavu kakav je bio napravljen, dakle po općinama, ali recimo županije to bi već spadalo u Članak 16. To je sada jedna fina pravnička ovoga stvar i ova rasprava je dobra. Dakle, em vi morate biti budni zato da vam ne padne svašta napamet kao što je lokalnim ovoga likovima padalo napamet da se obuče u uniformu i maltene glume zapovjednika gardijske brigade iz Domovinskog rata za vrijeme pandemije, a također ako opozicija neće upozoravat Vladu da ne ide predaleko, tko će to u ovoj zemlji napraviti, nitko.

Stručna je odluka nemojte, nosite masku. I drugo način dokazivanja da je netko povrijedio odredbu zakona o privatnom okupljanju me živo zanima kako će to biti izvedeno.

Ili na primjer sastanci udruge oboljelih od Covida, oni koji su se izliječeni, o ne mogu sami sebe zaraziti, njih se može skupiti 30 nema nikakve društvene štete zbog toga.

Poštovani kolega Bauk, imam još jednu repliku i evo sačuvala sam je za vas, vaša se rasprava lijepo nadovezala na kraj moje rasprave i danas je jedan poznati ugledni hrvatski odvjetnik rekao slijedeće. Ako treba otkloniti ozbiljnu opasnost za život i zdravlje ljudi policija ne treba čekati sudski nalog. Je li to slučaj u kojem policija može ući u nečiji dom i brojati ljude ili što koristit će termo kamere? Ne znam. Da, pa ja sam pazio da se ne nadovežem na vas, da nas ovi ih HDZ-a ne kažu da, počeli su govorit da smo mi, vi, MOST, ne znam ovi iz Kominterne kako su ih nazvali u koaliciji pa se ja trudim da se ta sinkroniziranost ne vidi, pokušavam zamesti tragove ovoga. Inače što se tiče uglednih hrvatskih odvjetnika to je sad relativna stvar, odvjetnici su oni koji zastupaju svoje stranke na sudu i njima nije dužnost utvrđivat istinu nego ocijenit da li optužba ima dovoljno dokaza ili ne, pa tako i ovo. Prema tome, policija i sad može ulaziti u nečiji dom ako je to po zakonu i po Ustavu opravdano. E sad, je li to po ovome zakonu, zbog prekršaja ne.

Pri vrhu smo po broju incidencija, po smrtnosti oboljelih od Covida, ali i po šeprtljavosti koja je obilježila borbu s ovom epidemijom, a sve je kriv virus, a sada izgleda i građani. Ništa oni koji su proglasili prije pola godine da virusa više nema, gotovo, pobijedili, pa ona brzinski izbori, pa onda ipak nismo pobijedili, pa nam sada evo skoro više Hrvata uzeo taj virus nego Irska. Virus kojeg smo pobijedili. Toliko smo ga dobro pobijedili da sad ovdje raspravljamo o ograničavanju građanskih sloboda ne bismo li ga još malo pobijedili. Logično je za kršenje zakonskih obaveza mora postojati sankcija, ali da se na vrijeme poslušalo upozorenja koja su dolazila sa svih strana i da se postrožilo mjere na vrijeme, možda ne bi došli do situacije u kojoj panično donosimo odluke kad se Arena počela puniti. Ja sam pokazatelj panike prilikom pisanja ovih izmjena i dopuna zakona je činjenica da ista kazna od 500 kuna predviđena za sve fizičke osobe bez da se razmislilo o tome da nemaju sve fizičke osobe financijsku mogućnost niti je ispoštovati jer si ne mogu svaki dan kupiti novu masku, a onda si ne mogu ni priuštiti plaćanje kazne. Recite mi što ćemo sa obiteljima koje imaju u istom kućanstvu više od 10 članova? Što ćete gospodo s beskućnicima? Što ćete s djetetom kojemu je maska ispala na pod dok je hodao prema školi, s umirovljenikom koji si ne može ni kruh kupiti svaki dan, a kamoli si priuštiti plaćanje ovih kazni? Što ćete sa cijelim obiteljima koje žive na rubu siromaštva i ne mogu si priuštiti svakom svom djetetu svaki dan škole osigurati novu masku kad već forsirate školu uživo umjesto on line nastave? Hoćete li ih sve potrpati u zatvor kad ne budu mogli plaćati ovu kaznu? Ako već namećete građanima nove obaveze koje koštaju, prije nego što ih krenete kažnjavati zbog nepoštivanja tih obaveza izvolite fino iz proračuna osigurati te maske svim građanima. Ali da se vratimo malo u srž problema. Zašto se sve ovo radi ovako panično i šeprtljavo jer nije da nismo znali što nas čeka. Nije da nismo bili okruženi primjerima iz drugih zemalja, nije da nas vrhunski znanstvenici nisu upozoravali i predviđali točno ovakve scenarije. Ali šta oni znaju kraj našeg vrlog stožera. Oni su samo svjetski priznati znanstvenici, nisu članovi HDZ-a. Pa i sam Vladin savjet je iako tek 15.10. nudio barem nekakvu strategiju tzv. semafor strategiju, Vlada je i to glatko izignorirala iako nam je bilo kakva strategija bila prijeko potrebna. Strategija sa jasno mjerljivim metodama i ciljevima, jer ovo što smo do sada imali očito ne funkcionira, to nam je virus jako mjerljivo pokazao. I da slažem se, da nakon što je stožer izigrao ogromno povjerenje koje je početkom ove pandemije imao, da je sada zakonskim aktima potrebno pokušati regulirati pridržavanje mjera koje bi trebale pomoći u kontroliranju epidemije. Jasno je da su potrebne sankcije, ali promišljene i prilagođene svim slojevima društva.

Hvala lijepo, čula sam vas, ali i trebalo je malo vremena da se uključim evo, hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, mislim da mogu početi.

Ako netko još misli da je u Hrvatskoj normalna situacija sigurna sam da smo mi kroz ovu raspravu i to dokazali i uvjerili da tome nije tako. Ako nešto treba kao dokaz onda je to da evo mi još malo pa će ponoć u Hrvatskom saboru raspravljamo o uvođenju kazne od 500 kuna za nepravilno nošenje maske. Jedan aspekt je zakonodavni odnosno recimo formalno pravni, a drugi aspekt je sadržajni. Kad govorimo o ovom zakonodavnom, mi imamo Ustav koji štiti ljudska prava i slobode i to je jedno od najvećih vrijednosti našeg Ustava i on kroz nekoliko članaka govori o tome da se traže posebni uvjeti kad se ta desi da se ta sloboda odnosno ta prava ograničavaju. Ustava koji jasno kaže da za povrede ljudskih prava svatko od nas odgovara osobno i ne može se opravdati bilo kakvim nalogom s više razine i to je dakle ono što mi cijelo vrijeme hoćemo dokazati i pokušavamo dokazati, ali vladajući kao da govorimo dva jezika, kao da mi govorimo jednim jezikom koji to pokušavamo dokazati, a vladajući nekim drugim jezikom. Naši građani nisu krumpiri, nisu zaslužili da se prema njima odnosimo kao prema krumpirima, pa ih sad stavljamo malo u jednu košaru, pa u drugu, pa u treću. Ja nekako uvijek kad raspravljam nastojim biti nekako i razumna, a nastojim biti i razumjeti neke situacije. Dakle, razumljivo je da smo u proljeće kad je krenula priča sa koronom, ta velika nepoznanica što je uopće Covid-19 koji ne samo da je zadesio Hrvatsku, zadesio je i cijeli svijet i da smo tad zaista različite odluke donosili, ali ono što je bilo u nazivniku, a to je bilo da su ljudi vjerovali da su odluke u redu. Ja čak i razumijem da su neke odluke bile donešene krivo, ali kad donesete krivu odluku jednako tako bi trebalo biti razumljivo da tu odluku onda kažete, čujte malo smo otišli u krivo ali sad idemo u nekom drugom smjeru. Cijelo proljeće smo slušali da nas čeka jesen, da će u jesen zaista biti još jači virus, da će biti drugi val, da se za to pripremimo. I mi se pripremamo i pripremaju se djeca koja idu u školu, pripremaju se ljudi koji rade, svi se pripremaju. Tko se ne priprema? I onda vidi čuda, dođe jesen i sad u jesen treba donijeti neke odluke i onda kad se umiješa nekakvo sitno politikantstvo onda te odluke zaista izazivaju sa velikim razlozima velike upitnike iznad naše glave. Dakle, prvo kad je za smrtnost ljudi koji su bili u Domu za starije i umirovljenike u Splitu kad se pitalo ministra Beroša tko je kriv, kriv je virus. Pa naravno da nije bilo virusa ne bi bilo tako. Iza toga su se različite odluke donosile, neću spominjati onaj čuveni tenis meč u Zadru za koje je vrijedilo, za jedne je vrijedilo jedno, a za druge je drugo. Svi mi smo osjetljivi kad postoje dva mjerila. I ta dva mjerila je ono što je bilo kad je riječ o stožeru. Tako jedno mjerilo je vrijedilo kad se je trebalo dodvoriti gospodinu Plenkoviću odnosno potvrditi nekakve njegove odluke, a drugo mjerilo je vrijedilo za sve nas. I ja ću zaista i dalje inzistirati iako nisam čula odgovor od uvažene zastupnice Grba Bujević, dakle u samoizolaciji je 12 ako se ne varam saborskih zastupnika. Između ostalog se javio i saborski zastupnik, ja vrlo rijetko spominjem nekog imenom i prezimenom, gradonačelnik Dubrovnika. Slučajno kad sam bacila pogled na dnevnik vidjela sam da je on davao izjavu za jednu našu televiziju, ispred svog ureda, danas popodne, bez maske. Pa me zaista živo zanima i na tom ću inzistirati da li postoji nekoliko vidova samoizolacije? I to je ono na što ukazujem i ukazivat ću cijelo vrijeme.

Ja sam kolegice Mrak Taritaš slušao vašu repliku gospođi Bujević i nisam iz prve shvatio o čemu ste govorili kod kolege Frankovića, ali ću vidjeti da li sam sad dobro shvatio. Dakle, on je jutros ako sam vas dobro shvatio koristio pravo glasanja sa daljine zbog toga što je u samoizolaciji, a popodne već nije bio u samoizolaciji što može imati dvije stvari. Ili je njemu samoizolacija istekla u 12 sati danas ili je zloupotrijebio Poslovnik, a to nije zloupotrijebio on nego je to onda zloupotrijebio predsjednik Hrvatskog sabora što je malo veći skandal od činjenice kome traje i koliko samoizolacija, ako sam dobro shvatio što ste govorili, ako nisam shvatio zanemarite sve što sam rekao i vi kolega potpredsjedniče. Hvala lijepo. Poštovani kolega Bauk dobro ste me shvatili. Na popisu osoba koji su u samoizolaciji za sutra je on isto u tom istom popisu, a danas u popodnevnim satima odnosno u večernjim satima javljao se je u jedan dnevnik na temu koja nije stara, ni od jučer, ni od prekjučer nego tema koja je vezana uz grad Dubrovnik koja je otvorena danas. Dakle, on je jutros da ponovim glasao zajedno sa mnom odnosno javio se je na glasanje da li ide po hitnoj proceduri se nešto uvrštava u dnevni red, ja sam ne budi lijena provjerila i zaista je bio na popisu jer imate onu mailing listu, dakle na popisu saborskih zastupnika koji su u samoizolaciji. I za sutra je on u samoizolaciji, dakle ne može biti u saboru nego se mora javljati, a danas navečer se javio u dnevnik. Izvolite.

Poštovani gospodine ministre, poštovani potpredsjedniče, sve smo već rekli, evo i posljednja sam u pojedinačnoj raspravi, sve smo već rekli i višekratno. Ono što žalosti da smo sve to govorili i mjesecima, da smo mnogi od nas i klubovi i Klub zeleno-lijevoga bloka i prije mjesec dana uputili konkretne prijedloge. Ono što žalosti je da se oporbi stalno spočitava da kritizira. Ova oporba u ovom sazivu pogledajte od amandmana koje dajemo prijedloge na proračun, na zakone, dakle nama je jednako važno kao i vama sigurnost naših građana. Još jednom ću ponoviti, doista me zanima zašto ne želite podijeliti odgovornost s nama? Kad ste slavodobitno rekli da ste pobijedili koronu mogu i razumjeti želite zasluge za sebe dolazili su izbori, mogli ste na tome kako bi se lijepo narodski reklo profitirati. Sada smo u takvoj krizi da podijeljena odgovornost ide vama na ruke. Mi vam nudimo da s vama podijelimo odgovornost i da pokušamo i sami smisliti mjere. Nemojte se na nas ljutiti što vas podsjećamo da li maske vrijedile ili nisu, nemojte se na nas ljutiti ako pitamo zašto ste npr. sve predvidjeli do 21. a ne do 20. ili do 22. Kakve ste pragove napravili da znamo da 21. kad građane pustite na mjesta koja su im sada zabranjena da 25. nećemo imati kaos? Kako ćete vratiti, ovdje su svi ponavljali riječ povjerenje? Dakle, predlažem vam da doista pogledate što su nam rekli znanstvenici oko otpornosti bilo koje zemlje. Jedna od novih ovih uvijek imate ovaj baz riječ je taj reziliens, pa dakle otpornost u ekonomiji, pa otpornost ovdje pa ondje. Pa koje društvo je otporno? Koji je društveni sustav otporan na vanjske šokove? Znate li koji? Onaj koji kad se dogodi bilo koja vrsta konfuzije, kad se dogodi nijekanje kao što kod nas su neki nijekali je li virus, kad se dogode strahovi, danas smo govorili tko je tada pobjednik da ponovo napravi društvenu koheziju. Kako se društvena kohezija postiže? Kako se osigurava povjerenje? Kako se upravlja sa krizom? Kakvo vodstvo imamo i kakva je komunikacija? Ako se sjetite društvena kohezija je bila veća u doba prvoga na novohrvatskom lockdowna ili prvoga zaključavanja. Pitate li se još uvijek zašto više nije takva društvena kohezija? Pa tko je to porušio. Volim i neka mi gospodin ministar ne zamjeri kako je jedna kolegica psihijatrinja evo nema kolege Ćorića, je rekla svi smo vjerovali mami Alenki i tati Viliju. Znate li šta ta sintagma znači? Vjerovali smo kao što obitelj vjeruje ocu i majci koji donose dobre odluke u nekoj vrsti krize. A zašto smo im vjerovali? Zato što su se prema svima ponašali jednako, ali su nažalost vrlo brzo počeli dijeliti djecu, ponašali su se na početku jednako, vjerovali smo im, promijenili su komunikaciju, nisu bili bahati kao što ponovo sada su naše kolege prema nama i uključujući premijera. Ministar je svakome znao reći kao što se trudi i danas, reći hvala na pitanju. Pokazali su na početku nismo ni znali niti me nije zanimalo konačno ako ste slušali građane, rekli ste konačno govori struka. Kada su izdali struku? Kada se dogodilo da više nisu bili jednaki prema svima? I još jednom, zašto ne želite podijeliti odgovornost? Ovo nije sada prilika da skupljate poene. Mislite li da ćete dobiti lokalne izbore sa ovakvom nebrigom o zdravlju građana, o sigurnošću građana. Bogami nećete. Sad idemo na završne riječi, prvo u ime Kluba Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite.

Poštovani ministre, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege, ovaj zakon je nastavak programa vladajućih s kojim se vjerodostojno bore za sigurnu Hrvatsku. Samo što u ovom trenutku u kojem se nalazimo niti su Vlada i stožer vjerodostojni, niti je Hrvatska sigurna. Vjerodostojnost stožera koji u koordinaciji s vladajućima orkestrira našim poslovnim, a sada vidimo imaju potrebu upravljati i našim privatnim životima je u potpunosti izgubljeno. Kakvu vjerodostojnost može imati tijelo koje je zaduženo za sprječavanje proširenja epidemije, a čije su odluke dovele do toga da od 2. listopada do danas imamo porast zaraženih od 660% I tko je odgovoran za ovu situaciju u kojoj se nalazimo? Odgovor je jasan svima osim onima koji pokušavaju upravljati nama. Odgovoran je stožer i Vlada koji su sa svojim nedjelovanjem i nepripremljenošću na drugi val doveli u pitanje hrvatske poduzetnike, hrvatsko gospodarstvo, hrvatsko zdravstvo i zdravlje svih građana RH. Imali su 6 mjeseci da sebe i nas pripreme za drugi val. Imali su 6 mjeseci za izradu okvira mjera za borbu protiv Covida. Imali su 6 mjeseci da taj okvir bude pravilno najavljen, iskomuniciran i implementiran. Ništa od toga nisu napravili. Dočekali smo jesen i drugi val nepripremljeni i neorganizirani što je dovelo do situacije u kojoj se nalazimo s više od 4.000 je novooboljelih svakog dana. To je ona sigurna Hrvatska koja je pobijedila Covid, to je ona Vlada koja je pobijedila Covid i svladala epidemiju. Da su kojim slučajem pripremili okvir mjera koje nas očekuju svi smo se mogli bolje pripremiti za sve nadolazeće probleme koje su nam oni omogućili svojim djelovanjem odnosno nedjelovanjem. S takvim pristupom omogućili su ugostiteljima, poduzetnicima, zdravstvenim djelatnicima i građanima lakše, omogućili bi pardon, lakše svladavanje svih problema u kojima se sada nalaze. A da ponovim ako nije bilo jasno u tim problemima se nalazimo zbog loše reakcije i djelovanja Vlade i stožera. Njihovo rješenje tih problema danas se nalazi na dnevnom redu Hrvatskog državnog sabora. Njihovo rješenje koje nije vidjelo svjetlo dana je bilo praćenje svojih građana preko mobitela. Njihovo rješenje je zatvaranje ugostitelja bez ikakvih podataka koji bi potvrdili da su oni bili žarišta zaraze. Njihovo rješenje je ova izmjena zakona koja kažnjava hrvatske građane zbog njihovih propusta i neorganiziranosti. Njihovo rješenje je da hrvatski građani dojavljuju prekršaje svojih susjeda i prijatelja valjda po uzoru na neka ne tako davna vremena i političke sustave koje većina Hrvata želi zaboraviti. Svaki dan možemo čuti, vidjeti i pročitati Vladino prozivanje neodgovornih ljudi. Pola Vlade je imalo koronu, a predsjednik Vlade vodi sjednice iz svog tavana jer ima koronu. I to je dobro, sasvim sigurno bolje nego druženje po podrumima u vrijeme najvećeg lockdowna. Ali postavlja se pitanje jesu li Vlada i predsjednik Vlade odgovorni, kako su se oni zarazili, jesu li poštivali propisane mjere? Ja vam ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ali na jedno od njih mogu. Vlada i predsjednik Vlade su neodgovorni. Neodgovorni su prema svojim građanima i prema budućnosti naše domovine jer ovakvim zakonima i mjerama nećemo riješiti problem za koji se trebalo pripremati još prije 6 mjeseci. Ovaj zakon je nastavak stihijskog vladanja državom u kojoj se donose odluke koje se mijenjaju iz dana u dan, ponekad iz sata u sat. S takvim radom ne možemo očekivati bolje rezultate nego što sada imamo. Neodgovorne pojedince koji namjerno šire zarazu treba kazniti i vjerujem da nitko u Hrvatskom državnom saboru ne misli drugačije. Ali kako imati povjerenja u stožer koji iza sebe ima niz kontradiktornih odluka i izjava. Tko nam može garantirati da takvih odluka neće biti kod implementacije ovog zakona. U ovakvim stihijskim rješenjima Hrvatski suverenisti neće sudjelovati. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista završno će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

Narode oni koji imaju mogućnost da gledaju u ovu kasnu uru, ministre s svojim suradnicima, kolegice i kolege što ste ostali ovdje do ovih kasnih sati, tema i ovaj zakon je značajan. Pandemija je problem u hrvatskom društvu i zdravstveni i ekonomski i gospodarski i mjere se moraju donositi.

Imali ste ogromno povjerenje hrvatskog naroda predstavljajući se kao stručni, a ne politički ljudi. Vi ste iz stožera uvaženi ministre čisto političko tijelo i to tribamo napominjati. Vaše odluke su bile kontradiktorne, politikanske, bile su sve ono što nije smjelo biti i zbog toga ste izgubili povjerenje hrvatskih građana. Premijer Plenković javno je objavio da je pobijedio korona virus, pa da je javno, pa je objavio da je pobijedio i na izborima i kako će sigurna Hrvatska ići dalje. Međutim, ove mjere su sve osim sigurnosti, slobode, sve onoga što tribamo davati narodu, a to je da se poštivaju mjere ali nikako sankcije i nikako zabrane i nikako kazne. Preporuke koje se moraju kontrolirati naravno, idu uglavnom na štetu najslabijih. Idu na štetu naših poduzetnika, naših ugostitelja malih, nikako ne idu na štetu trgovačkim lancima, bankama, teleopraterima koji beru ogroman novac. Od, kontradiktornost je vidljiva ministre u tome što povjerenje koje ste imali ste vi iz stožera u biti porukama koje ste davali da se držimo mjera, a u biti vi se niste držali mjera i vi ste odgovorni. Vi ste u domove za starije i nemoćne koje su bitne institucije koje su morale biti zaštićene imenovali ljude tj. niste vi imenovali, imenovali su vaši članovi stranke u Splitu npr. gospodina Škarića niste ga smijenili zbog događanja koje je bilo, koje se dogodilo i zbog kojih imamo mrtve ljude i obitelji za njima. Znači vi jednostavno niste ostavili, a poglavito kada ste optuživali mladi, vi ste oni, molim vas držite razmak, vi ste mlade pozivali da se drži razmak i ja prihvaćam to, ali vi niste držali razmak, niste držali kad ste se slikali sa našom estradnom zvijezdom. Vaša kolegica iz stožera koja je sad moja kolegica zastupnica koju uvažavam također je slala kontradiktorne poruke da maske nisu potrebne na najgledanijem dnevniku HT, nacionalne televizije, to nije dobro.

Tako da ima puno kontradiktornosti. Zatvaraju nam se tržnice, trgovački lanci su i McDonalds i strane, koji prodaju strane GMO proizvode nekontrolirane su radili uredno i dostavljali svoju hranu, naši domaći to proizvođači nisu bili u mogućnosti. Imamo velike štete na gospodarstvo i nije lako bilo. Međutim vi ste izgubili povjerenje, ove sankcije ništa dobra neće donijeti i ove kazne. Vi morate naći model komunikacije kojega ste imali u početku, da ljudi imaju povjerenje, a nikako ispolitizirane poruke koje se stvaraju u inkubatoru Šeksa.

Hvala lijepa. S obzirom da je svima silno stalo do zaštite zdravlja mi ćemo sad malo prekinut opet sjednicu i imat jednu stanku, da se provjetri to sve skupa [[Upadica: I sutra u 9 i 30.]] ovaj, a ne, ne, ne, moramo završiti pa vama je stalo do te teme jako.

Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Ivan Ćelić.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Tema jučerašnjeg Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a je bila globalna solidarnost i podijeljena odgovornost, ja pozivam zastupnice i zastupnike iz oporbe da podijele s nama odgovornost tako da podrže ove izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Bezbroj puta smo danas spominjali te mjere u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Javnozdravstvene i socijalne mjere prilagođavaju se kako bi se što efikasnije upravljalo rizicima ne samo u Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama članicama EU i širom svijeta. Izmjene zakona su nužne radi uvođenja prekršajnih sankcija s obzirom na određeni broj neodgovornih pojedinaca koji ugrožavaju zdravlje drugih. To je jedan od uobičajenih javnozdravstvenih alata koji se koristi ne samo kod zaraznih bolesti nego i kod drugih javnozdravstvenih problema, a pri donošenju određenih javnozdravstvenih politika kao što su borba protiv pušenja, borba protiv konzumacije alkohola. Većina naših sugrađana vrlo dobro razumije okolnosti u kojima se nalazimo. Primarno zdravstvena sigurnost građana, ali važan i socioekonomski aspekt. Do sada je isplaćeno 7,4 milijarde kuna, novim mjerama bit će isplaćeno još 2 milijarde i 100 miliona kuna očuvane su 100-tine tisuća radnih mjesta, mjere su pomogle u više od 100.000 poduzeća. Pred nama je donošenje ovih izmjena i dopuna zakona, Klub HDZ-a će je podržati, pozivamo sve vas da podržite izmjene i dopune zakona.

Vidite da nas je ostalo manje od 10 da ne bi kršili ove mjere, vidite kako smo već podržali u startu. Poštovane kolegice i kolege, Klub SDP-a dijeli stajalište većine hrvatskih građana da je potrebno i propisati određene sankcije za određena ponašanja koja ugrožavaju živote i zdravlje drugih. Imamo veliku dilemu oko prvo visine kazni koje su propisani i njihove barem, kakva će biti primjena to ćemo vidjeti ali kazne su jasne, njihove neselektivne primjene neovisno o tome dakle okolnostima, barem kako piše, u kojima se to protupravno ponašanje dogodilo. Konkretno mislimo da je možda kazna za od 500 kuna prestroga posebno u prvom slučaju ili u slučaju da se netko jednostavno, da je netko zaboravio ili još što je kolegica spomenula da nije imao ni mogućnosti nabaviti masku. A što se tiče druge odredbe o sankcioniranju privatnih okupljanja, imamo velike dileme je li tako, ovako kako je propisano dolazi do neproporcionalnog, nerazmjernog narušenja, narušanja prava na nepovredivost doma.

Što se tiče dosadašnjeg rada stožera bit će više prilike to izreći za vrijeme rasprave koju je najavio ministar, a i ono koje su inicirali kolege iz MOST-a nezavisnih lista. Što se tiče pobjede u prvom poluvremenu nad koronom i s time ću završiti, to me podsjeća na situaciju, kolega Bulj će se sjetiti serije Velo misto i kolega Milanović isto i Sabina i …/nerazumljivo/… a to je kada je prvi puta došla Sparta u Split pa je u prvom poluvremenu dala 14 golova, a u drugom poluvremenu je Hajduk dao 1 gol, pa je meštar tada svome pomoćniku objasnio, mi smo prvo poluvrijeme izgubili 13:0, al drugo smo dobili 1:0 pa je to u pravilu neriješeno, eto takva je bila pobjeda u prvom poluvremenu. Prema tome, nije to bilo poluvrijeme, to nije bila niti prva četvrtina, jer broj onih koji je zaražen nakon tog prvog poluvremena je puno veći od onoga u prvom poluvremenu zato, tzv. prvom poluvremenu, zato zbog ovih dilema koje imamo i zbog toga što nismo dobili odgovarajuće odgovore Vlade nažalost ne možemo podijeliti odgovornost sa Vladom, ali to njima ni ne treba, oni će to donijeti i bez nas. Ali ne bojte se bez obzira na vaš tvrdoglav stav, ako budemo trebali podijeliti odgovornost kada se budu puno veće restrikcije radile u ljudskim pravima, ako to bude zadaća i ako to ne bude moglo bez nas onda ćemo razgovarati i sasvim sigurno doći do dobrog rješenja. Želim vam svima laku noć i ova 2 dana što imate tulumarit nemojte.

S time ćemo završiti sa današnjim radom i o tome ćemo naravno glasovati kad se steknu uvjeti, a mi ćemo nastaviti sa radom sutra u četvrtak 3. prosinca u 9 i 30 i prva točka bit će Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 72.